Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro želim.

Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. Pozivam predlagatelja, državnu tajnicu gospođu Andreju Metelko Zgombić, da nam da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona. Izvolite državna tajnice. Zahvaljujem, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog, zastupnice i zastupnici i potpredsjednici Hrvatskoga sabora. EU i države Latinske Amerike i Kariba imaju poseban odnos otkako je uspostavljeno strateško partnerstvo na prvom biregionalnom sastanku na vrhu čelnika država i Vlada u Rio de Janeirou 1999. godine. Zajednica latinsko američkih i karipskih država koja okuplja 33 države Srednje i Južne Amerike te Kariba od 2012. godine je blokovski partner i sugovornik EU u procesu osnaživanja međuregionalnog dijaloga i suradnje u svim područjima. Na 6. zajedničkom sastanku na vrhu u Madridu 2010. godine predstavnici države i Vlade EU i latinsko američkih, karipskih država odlučili su osnovati zakladu koja će biti instrument jačanja odnosa i ostvarivanje partnerstva dviju regija te zaklada EU-LAC osnovano u Hamburgu 2011. godine, tada kao tijelo njemačkog građanskog prava do sklapanja međunarodnog osnivačkog ugovora koji je sada pred vama. Pregovori o sklapanju Sporazuma o osnivanju međunarodne zaklade EU-LAC počeli su 2012. godine a na sastanku na vrhu EU i CELAC-a u lipnju 2015. u Briselu sporazum je koji je pred vama parafiran. Sporazum je otvoren za potpisivanje tijekom sastanka ministara vanjskih poslova EU i CELAC-a 25. listopada 2016. godine u Dominikanskoj republici a nakon toga je od 1. studenog 2016. otvoren za potpisivanje u Briselu. Cilj sporazuma je uspostaviti zakladu EU-LAC kao međunarodnu organizaciju sa pravnom osobnošću u okviru međunarodnog i javnog prava. Zaklada je jedan od najvažnijih alatki u ostvarivanju partnerstva između EU i njezinih država članica i 33 države sa 600 milijuna stanovnika iz zajednice latinsko američkih karipskih država. I osnovni joj je cilj osnaživanje te promoviranje strateških biregionalnih odnosa, jačanje međusobne vidljivosti regija i podupiranje, sudjelovanje civilnog društva obiju regija u raznim oblicima suradnje. Zaklada povezuje gospodarstvenike, akademsku zajednicu i druge segmente društva stvarajući mrežu kontakata između EU i CELAC-a u području visokog obrazovanja, znanosti, tehnologije, inovacija, infrastrukture, malog i srednjeg poduzetništva, klimatskih promjena, kulture i drugog.

RH u samom sporazumu i u upravnom odboru zaklade biti će predstavljena svojim predstavnikom i sudjelovati će u svim njihovim aktivnostima a sama provedba ovog sporazuma neće zahtijevati osiguranje posebnih dodatnih sredstava u državnom proračunu jer se sredstva zaklade prikupljaju na temelju dobrovoljnih donacija. Poštovani zastupnici i zastupnice, zahvaljujem na pozornosti i stojim na raspolaganju za dodatna pitanja. Želi li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Zahvaljujem, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite.

Međunarodne države će davati svoj doprinos u taj proračun dobrovoljno međutim kako smo jučer čuli, tu postoji nekoliko nije velik, postoji nekoliko milijuna eura u tom proračunu, međutim ovisno o tome koliko će se koristiti, kako će biti efikasan ovaj instrument, povećavat će se proračun odnosno doprinosi tom proračunu ili polako nestati ako ga nitko ne bude koristio ovaj instrument suradnje. Koncentrira se na ono na što u političkim odnosima se često u posebnim prilikama referira ali zapravo se malo radi. Kultura, znanost, obrazovanje, civilni sektor nevladine udruge i u onoj mjeri u kojoj Hrvatska bude spremna i sposobna koristiti ta sredstva, selekcionirati ljude ili institucije koje će se prijaviti u ovaj oblik suradnje u toj mjeri ćemo mi od toga koristiti a u tom mjeri u kojoj generalno taj instrument bude popularan među državama članicama s jedne i s druge strane, zapravo će i cijela zaklada zaživjeti i dobiti smisla. Klub naravno GLAS-a i HSU-a će podržati ratifikaciju ovog potpisa kojeg smo mi već dali na formiranje zaklade ali predlažemo da li je unutar Parlamenta, da li je to u okviru Vlade, MVEP-a, da se formira možda netko ili zaduži netko barem tko bi bio odgovoran za to da se mi na neki način i koristimo ovom zakladom, dakle da ta informacija dođe do kulturnih institucija, do sveučilišta, do škola, do nevladinih udruga i da u instrumentu koji je pred nama i koji ćemo svakako ratificirati, bude nekog prostora i za tu komunikaciju između Hrvatske kao države članice EU-a i karipskih i latinoameričkih zemalja koje se katkad čine daleke a zapravo od tranzicije do laviranja između poludiktatura i demokracija imaju s nama mnoge sličnosti, naravno i ljudi koji su u različitim razdobljima tokom 19. i 20. st. iz naših krajeva tamo otišli ali i povrh toga da tako kažem, povrh toga ima mnogo više sličnosti nego što nam se na prvi pogled čini, upravo u ovim područjima koja se ovdje predviđaju za suradnju a to je obrazovanje, kultura, znanost, civilno društvo, imamo posebno mogućnost da razvijamo tu suradnju sa tim zemljama.

Zahvaljujem poštovanoj kolegici Vesni Pusić.

Pred nama je Zakon o potvrđivanju sporazuma o osnivanju međunarodne zaklade EU-a i zajednice latinoameričkih i karipskih država koje kao što smo čuli od državne tajnice, to je jedna inicijativa koja je davno započeta još 2008. godine na summitu između EU-a i Latinske Amerike u Limi, a onda je formalna odluka o osnivanju te zaklade donesena u Madridu 2010. godine. Hrvatska je bila prisutna i na razini predsjednice Vlade tada kao zemlja koja je bila u pristupnim pregovorima sa EU-om. Privremeno zaklada je počela već s radom jer se registrirala prema njemačkom zakonu u Hamburgu 2011. godine ali je ta registracija i taj rad privremene naravi jer se čekalo da se onda ispregovara i potpiše ovaj međunarodni sporazum. To je konačno učinjeno kada je evo sporazum parafiran 2015. godine u Bruxellesu a onda i otvoren za potpis nakon summita između EU-a i Latinske Amerike u Santo Domingu 2016. godine. Kao što smo čuli, više je tih ciljeva ove zaklade koja se stvara sa ovim sporazumom, a to je prvenstveno jačanje partnerstva između EU-a i Latinske Amerike. Doprinos civilnog društva tom partnerstvu i to na različitim razinama, dakle na akademskoj razini, u gospodarstvu sa posebnim naglaskom na srednje i malo poduzetništvo, kultura, tehnologija, inovacije, bolje upoznavanje dviju regija i vidljivost tog partnerstva je onda i prioritet koji se dogovaraju između šefova država i Vlade EU-a i Latinske Amerike. To partnerstvo između EU-a i Latinske Amerike isto tako nije novo, datira još iz 1990. godine, dakle 33 država iz Latinske Amerike i Kariba i naravno EU-a, pokušavaju na političkom, na gospodarskom ali i naravno na tehnološkom a možda ubuduće i sve veće na sigurnosnom planu, isto tako možda i da se počne sagledavati Latinsku Ameriku možda i s drugim očima i kao jedan demografski rezervoar i za Europu iako o tome naravno je možda prerano govoriti na taj način i možda još budi neke osjetljivosti. No, za RH, mislim da je važno prepoznati i kroz ovaj sporazum, pogotovo onaj dio koji se tiče civilnoga društva i boljeg upoznavanja među ljudima i narodima EU i Latinske Amerike, sve one poveznice koje postoje između Hrvatske i ove regije, prvenstveno koje stvaraju hrvatske iseljeničke zajednice u Latinskog Americi, kao što smo čuli ima preko pola milijuna ljudi u Latinskoj Americi koji su hrvatskog porijekla. Naravno da su važni i gospodarski odnosi, iako na tom planu, zapravo već postoje neki drugi instrumenti koje EU ima kao što su ugovori s Meksikom, kao što je ugovor koji se trenutno pregovara i sa zemljama Merkusura. No izuzetno je važna kulturna razmjena i akademska suradnja. Možda je ovdje važno naglasiti kako upravo u ovom trenutku, izaslanstvo hrvatskog nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj je u posjeti Južnoj Americi i pokušava baš u okviru i ovih ciljeva koji se spominju u ovom sporazumu, dogovoriti i tu suradnju naše akademske zajednice, naših akademskih institucija i akademskih institucija zemalja Latinske Amerike, jer u tome vide i određenu budućnost i jednu dodatnu vrijednost, gdje naša akademska zajednica, može pridonijeti, a isto tako i dobiti određenu korist od znanja i ljudi, prvenstveno ne samo hrvatskog porijekla, ali i hrvatskog poprijeka koji žive danas u Latinskoj Americi. Taj demografski potencijal je izuzetno važan i zato mislim da u okvir ovog sporazuma i implementaciji ovog sporazuma, osim rada Ministarstva vanjskih i europskih poslova, dobro bi bilo i povezivanje Državnog ureda za Hrvate izvan RH, kao i Ministarstva demografije. U svakom slučaju, evo Klub HDZ-a podržati će ovu ratifikaciju, sporazum o osnivanju međunarodne zaklade EU i zajednice latino Američkih i Karipskih država. Zahvaljujem poštovanom kolegi Stieru na ovoj raspravi. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, ja također pozdravljam državnu tajnicu sa suradnicima i naravno da će Klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Već smo ga raspravili i na odboru, evo i danas, dakle, u političkom smislu, on je samo koristan za RH i svakako ga podržavamo. U tehničkom smislu, slažem se s onim argumentima koji su iznijeti, da mu moramo dati jednu operativnu provedbu, odnosno, olakšati svim zainteresiranim institucijama u Hrvatskoj ili u udrugama, da ostvare kontakte putem ovih novih kanala koji ovaj novi ugovor daje sa ljudima u Latinskoj Americi, to je više od pola milijarde ljudi koji žive u Latinskoj Americi, toliko u EU, jedan sjajan prostor za suradnju. Moram kazati i gospodin Stier me na to potakao, kada je kazao i gospođa Pusić da se akademske institucije imaju lijepo priliku i šansu kroz ovakve modele, suradnje, ostvariti kontakte i svoju suradnju.

To se može vidjeti na javnim fakultetima, vidi se i na privatnim fakultetima. Kvote koje javni fakulteti propišu ili im se propišu ne bivaju više ispunjenje kao nekada, dok privatni fakulteti tim više imaju problem s upisom novih studenata, ili jednostavno studenata je u Hrvatskoj je sve manje i manje. Ovaj sporazum može biti jedna dobra, također prilika, dobar oblik suradnje sa hrvatskom dijasporom u Latinskoj Americi, a čuli smo da ih je tamo više od 500 tisuća ljudi, možda su i oni zainteresirani doći u domovinu, studirati, malo se bolje upoznati sa hrvatskim jezikom i hrvatskom kulturom iz prve ruke, tako da svakako mislim da ovo nije prazan papir i nije samo jedan politički takav instrument da bi se u javnosti stekli bodovi na 5 minuta ili 5 dana. Nego jedan dokument koji mi možemo mi sami mu dati jednu operativnu vrijednost i produbiti suradnju i sa našom dijasporom u kontekstu suradnje EU sa državama Latinske Amerike.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Jošku Klisoviću na ovoj raspravi, imamo završnu riječ, državna tajnica, gospođa Andreja Metelko Zgombić, izvolite. Evo, zahvaljujem, posebno mi je drago, da je tijekom ove rasprave prepoznata vrijednost i potencijal koji postoji u ovom ugovoru. Kao što su mnogi već rekli, dakle, u ovom trenutku, ta zaklada djeluje kao zaklada koja djeluje privatnog prava, registrirane u Njemačkoj, djeluje u Hamburgu. Ovim ugovorom ona će dobiti međunarodnu dimenziju i postati će međunarodna zaklada. Međutim, ona već i djeluje, posebno za sada se organiziraju razni seminari i konferencije, većinom se to odvija u Hamburgu i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, je središnje koordinativno tijelo koje već sada sudjeluje na takvim sastancima, na organiziranim seminarima i informiramo, uključujemo i koordiniramo i potičemo naše druge resore, također sudjelovati u tim aktivnostima, već određeni fakulteti, dakle, naša akademska zajednica, također sudjeluje u nekim od njih. Posebno bi izdvojila Fakultet za političke znanosti, a sudjeluju i drugi resori, naše ministarstvo koje se bavi malim i srednjim poduzetništvom, također je aktivno i uključujemo i naše gospodarstvenike, tako da je ovo zaista jedan jedan odličan okvir u kojem će naši gospodarstvenici, znanstvena zajednica, kulturna zajednica moći uspostavljati veze, jačati okvir suradnje sa tako jednim velikim područje, dakle preko 600 milijuna stanovnika. U potpunosti smo svjesni da je hrvatski posebni interes i hrvatska dijaspora koja tamo živi i kroz rad Ureda za Hrvate u inozemstvu također ćemo ojačati kroz ovu zakladu isto veze sa pripadnicima hrvatskog naroda koji žive u toj regiji. I možda za kraj očekivanje je daće ova zaklada ujedno pomaknuti, potaknuti gospodarsku suradnju EU-a i država članica sa tim područjem. Do sada je EU bila drugi trgovinski partner nakon SAD-a, u međuvremenu u zadnjih godina postala treći, Kina je postala dosta vidljiva u gospodarskom smislu u Latinskoj Americi i smatramo daće upravo ta jedna zaklada malo pojačati u vidljivost i podsjetiti i potaknuti veze tog djela svijeta sa njihovim europskim korijenima. Zahvaljujem državnoj tajnici gospođi Metelko Zgombić. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Željko Glasnović, izvolite. Poštovane kolege, slušao sam ovo pozorno, naravno svako je za tu zakladu. Mi još danas nemamo cenzus koliko Hrvata imamo vani u Južnoj Americi, koji su ti ljudi, koja je njihova poslovna moć. Imamo primjer ljudi traže državljanstvo, treba 3 godine.

Imamo 2 000 neriješenih predmeta u Čileu, od 500 za državljanstvo, to je tamo stajalo godinama, namjerna sabotaža i ovo sve super zvuči, mi smo kao Pentagon a u stvarnosti nastavlja se namjerna sabotaža povratka Hrvata natrag u svoju domovinu od bivših kadrova iz … [[Govornik se ne razumije.]] režima i ovo je samo jedan mali detalj toga, naravno ovo je korak naprijed ali to je nedopustivo da 30 godina još nemamo cenzus Hrvata koje imamo vani. Imate odgovor, državna tajnice? Izvolite, odgovor na repliku poštovana državna tajnica gospođa Metelko Zgombić, izvolite.

Kolega Glasnović, molim vas.

Dobro, hvala vam lijepo. Dakle, prelazimo na objedinjene točke dnevnog reda. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se o ovim točkama dnevnog reda raspravi po hitnom postupku. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli nadležni Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. Pozivam državnu tajnicu, gospođu Andreju Metelko Zgombić da nam obrazloži konačne prijedloge za oba zakona, izvolite.

Zahvaljujem. Poštovani zastupnici i poštovane zastupnice, Vijeće EU-a je 10. listopada 2011. godine ovlastilo Europsku komisiju visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da otvore pregovore sa Australijom o okvirnom sporazumu koji bi zamijenio već postojeći okvir za partnerstvo između EU-a i Australije iz 2008. godine. Pregovori o ovome okvirnom sporazumu koji su pred vama, zaključeni su 5. ožujka 2015. godine a sam okvirni sporazum potpisan je 7. kolovoza 2017. godine u Manili od visoke predstavnice EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Federice Mogherini i australske ministrice vanjskih poslova Julie Bishop. Svrha sporazuma je uspostaviti jačanje partnerstva između stranaka, osigurati okvir za olakšanje i promicanje suradnje kroz široki spektar područja od zajedničkog interesa i unaprijediti suradnju kako bise razvila rješenja za regionalne i globalne izazove koji su pred nama. U tom kontekstu stranke potvrđuju svoje predanost intenziviranju političkog dijalog na visokoj razini i ponovno potvrđuje zajedničke vrijednosti i zajednička načela koja će promovirati, podupirati kroz svoje bilateralne odnose koji čine osnovu suradnje. Odlukom Vijeća EU-a od 29. rujna 2016. kojom je odlučeno o potpisivanju ovog sporazuma, dogovorena je i utvrđena i mogućnost privremene primjene ovog sporazuma u onim dijelovima koji se tiču političkog dijaloga i suradnje u međunarodnim i regionalnim organizacijama, dakle riječ je o onoj suradnji u okviru zajedničke sigurnosti vanjske politike EU-a u kojoj naravno i Hrvatska sudjeluje. Provedba ovog zakona neće zahtijevati nikakva posebna dodatna financijska sredstva i on će se koristiti u okviru redovitog proračuna tijela koja sudjeluju u provedbi toga sporazuma. Vrlo sličan takav ugovor je ugovor koji je također pred vama, riječ je o sporazumu o partnerstvu o odnosima i suradnji između opet EU-a, država članica s jedne strane i Novog Zelanda s druge strane. Odluku o pokretanju postupka, sklapanja tog sporazuma donijelo je Vijeće EU-a 25. lipnja 2015. godine čime su otvoreni pregovori s Novim Zelandom o ovom okvirnom sporazumu čime se zamjenjuje zajednička deklaracija u odnosima o suradnji između EU-a i Novog Zelanda koja je sklopljena i potpisana 2007. i koja je do tada bila okvir za reguliranje odnosa između EU-a, njezinih država članica i Novog Zelanda. Također odlukom Vijeća EU-a od 29. rujna 2016. godine kada je odlučeno o potpisivanju samog međunarodnog ugovora, dogovoreno je i utvrđena mogućnost privremen primjene i ona se već sad primjenjuje o 12. siječnja 2017. godine opet u onim područjima političke suradnje između država članica i EU-a s jedne strane i Novog Zelanda s druge strane. Kad je riječ o političkoj suradnji u okviru međunarodnih organizacija, regionalnih organizacija, u okviru zajedničkih … [[Govornik se ne razumije.]] savjetovanja i konzultacija u okviru zajedničke sigurnosne i vanjske politike. Sporazum će doprinijeti kao i u slučaju sa Australijom, osnaživanju partnerstvu, ubrzavanju i produbljivanju političkih i gospodarskih odnosa između EU-a i pojedinih država članica i Novog Zelanda kao i obostrano jačanje strateških odnosa i unapređenja suradnje na bilateralnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Niti ovaj ugovor neće zahtijevati posebna financijska sredstva nego će se koristiti sredstva koja su redovito predviđena u proračunu pojedinih tijela Vlade RH. Zahvaljujem. Samo jedna informacija, poštovane kolegice i kolege, iza ove dvije objedinjene točke dnevnog reda, imamo po rasporedu točku dnevnog reda Prijedlog odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika. Budući da je u tijeku sjednica Odbora za pravosuđe, ako do završetka ove dvije objedinjene točke dnevnog reda ne završi Odbor za pravosuđe, preći ćemo na točku Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima, drugo čitanje, P.Z. br. 257, samo za informaciju da se znate pripremiti ako slučajno ne bi završio Odbor za pravosuđe u međuvremenu, ići ćemo sa tom točkom dnevnog reda. Zahvaljujem. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Hvala lijepo, otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolege iz ministarstva. Dakle, ova dva sporazuma, jedan između EU i njezinih država članica i Australije, i drugi između država EU-a i Novog Zelanda su na neki način osvježavanje ili postavljanje na možda još malo višu razinu i intenzivniju suradnju koja je i do sada već postojala temeljem dva okvira sporazuma odnosno okvirna partnerstva ili sporazuma o okvirnim partnerstvima iz negdje sredine 2000-ih, 2008., 2007. godine.

Dakle, cijeli niz tema iz ja bi rekla nekih zajedničkih civilizacijskih dosega u reguliranju pristojnog društva, a ne samo definiranju međudržavne suradnje. Sa tog stanovništva, nama je, naravno, su zanimljiva oba ova sporazuma, ima prostora, da u njima surađujemo, ima prostora da surađujemo na temi, koja je sada dosta, nekako u fokusu i moderna, ali smo malo na tom području napravili, a upravo ove 2 zemlje na tom području rade mnogo, a to je pitanje klimatskih promjena i reagiranja na klimatske promijene. Hrvatska kao zemlja sa dugačkom obalom koja predstavlja jedan ključni element ne samo društveno i u svakom drugom pogledu, nego i ekonomski za nas, je zemlja u svim pogledima, ali naročito u ovom problemu globalnog zatopljenja i rasta razine mora, vrlo zainteresirana za suradnju upravo sa Australijom i Novim Zelandom, koji su na tom području napravili velike pomake. Između ostalog surađujući i sa malim otočnim zemljama i tu i Australija i Novi Zeland obzirom na svoje susjedstvo, kod njih susjedstvo znači nešto drugo, dakle, zemlje jako jako udaljene, još uvijek u Pacifiku se smatraju njihovim susjedima, za koje je pitanje globalnog zatopljenja, klimatskih promjena i rasta razine mora, nije neko apstraktno pitanje budućnosti, nego je direktno akutno, svakodnevno pitanje preživljavanje. I jedanput kada čovjek vidi u kojoj mjeri su u pravo na Novom Zelandu i Australiji u tom području, daleko otišli i u istraživanju i pojedinim zakonskoj regulativi, u pojedinim načinima borbe protiv klimatskih promjena, odnosno, pokušaja da se one stave pod kontrolu, da se zaštiti okoliš na taj način, da se te klimatske promijene uspore, vidimo u kojoj mjeri bi upravo u ovom području suradnja sa ove dvije zemlje za Hrvatsku bila posebno zanimljiva, jer mi tu osim što o tome dosta pričamo, zapravo prilično zaostajemo i često nam se čini da je to neka daleka obala, odnosno, neki daleki problem od nas, koji se direktno neće na nas reflektirati. U ovoj suradnji imamo prilike na tom području apsolutno unaprijediti i naš vlastiti pristup klimatskim promjenama, da ne govorim teme borbe protiv terorizma, nešto što je naravno za Europu posebno interesantno i pitanje sigurnosti, koje su, teme koje ovdje dolaze na dnevni red. Kao i u onom prošlom slučaju i ovdje se spominje i kultura i obrazovanje, dakle, ona područja u kojima mi sa zemljama ovog profila, možemo samo profitirati. I konačno u području kulture i regulative u tom pogledu, da spomenem, samo jedan mali detalj, recimo, kako Hrvatska pravno regulira koja je prirodno prekrasna zemlja, zanimljiva za snimanje filmova, kako regulira mogućnost snimanja filmova u Hrvatskoj i kako to radi Novi Zeland. To je nešto što bi trebali možda koristeći i ove sporazume o suradnji direktno prepisati i okoristiti se mnogim mogućnostima koja se tu otvaraju. To je pitanje suradnje u kulturi, ali je i pitanje pametne regulative, koju je u tom pogledu Novi Zeland otišao daleko ispred nas, pa je to također nešto što ovdje možemo profitirati. Hvala vam lijepo, Klub GLAS-a i HSU-a će podržati ratifikaciju ova dva sporazuma. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Vesni Pusić na ovoj raspravi, prelazimo na sljedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Miro Kovač, izvolite.

Hvala lijepo gospodine predsjedatelju, srdačno pozdravljam državnu tajnicu i njezine suradnike i suradnice iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Klub HDZ-a će podržati prijedloge zakona za potvrđivanje ovih sporazuma. Država tajnica je vrlo jasno i glasno objasnila što sve nose ovi sporazumi i što dobro donese RH. Ja ću samo reći, da je ovo jedan od rijetkih primjera, koje bi možda trebalo propagirati hrvatskoj javnosti pozitivnoga za Hrvatsku, kada je riječ o EU. Znači Hrvatska nema toliko resursa da se može baviti intenzivno sa Australijom i sa Novim Zelandom. Ja ću samo kratko pročitati koji su ekonomski podaci, znači Australija gdje imamo jako puno Hrvata kao iseljenika, imali smo 2016. godine izvoz od 23,6 milijuna eura a uvoz je iznosio čak milijun i 400 tisuća eura. Toliko o Australiji. Kada smo kod Novog Zelanda, izvoz 10,3 milijuna kuna ili ako hoćete 1,37 milijuna eura a uvoz je iznosio … [[Govornik se ne razumije.]] tisuća eura. Zato što ovakav jedan sporazum sa Australijom ili s Novim Zelandom može biti za hrvatsko gospodarstvo pozitivan, za hrvatske institucije pozitivan jer nemamo tolike resurse da se bavimo Novim Zelandom ili Australijom.

Još uvijek imamo obvezu traženja viza za hrvatske državljane dok s druge strane državljani Australije nemaju potrebe tražiti vizu kada žele posjetiti RH. Prema tome, da zaključim, u ovim vremenima rastuće skepse u odnosu na EU ovo su dva sporazuma koja su pozitivna, treba ih adekvatno reklamirati u hrvatskoj javnosti kao i potvrđivanje ove zaklade kada je riječ o Latinskoj Americi. Tu su mehanizmi koje Hrvatska može i mora efikasno koristiti kada je riječ o EU. I zato zaključujem još jednom, Klub zastupnika HDZ će podržati ratifikaciju ovih dvaju sporazuma. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem poštovanom kolegi Miri Kovaču. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Evo da ne ponavljam ono što su kolege prije mene kazale s čime se slažem. Samo da konstatiram da će i Klub zastupnika SDP-a podržati ova dva sporazuma, njihovu ratifikaciju jer smatramo ih korisnim za našu zemlju iz sličnih razloga kao i sporazum sa državama Latinske Amerike, dakle produbljivanje suradnje, omogućavanje zbližavanja ljudi.

Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Božo Ljubić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo državna tajnice, suradnici iz Ministarstva vanjskih poslova, kolegice i kolege zastupnici. Dakle kao što smo mogli dakle čuti u uvodnom izlaganju pred nama su dva sporazuma, dakle okvirna o suradnji između EU, Australije i Novoga Zelanda. Dakle kao što smo čuli u uvodu oni reguliraju mnoga područja ove suradnje, područja vanjske sigurnosti, globalnog razvoja, humanitarne pomoći, u području sigurnosti i pravde, u području obrazovanja, kulture, istraživanja, inovacija, energije, prometa itd. Sve to dakle gledano sa stajališta bliskosti EU sa Australijom i Novim Zelandom, s obzirom dakle da Australija i Novi Zeland kao useljeničke zemlje i društva koja grade zajedništvo na poštivanju, dakle identiteta i nacija i kulture a bliskosti sa EU koja gradi zajednicu zapravo poštujući identitete vlastitih nacija i kultura su one vrijednosti dakle koje zajednički dijele EU i Australija i Novi Zeland. Ako tome dodamo također vrijednosti koje se tiču demokracije ljudskih prava čuvanja svjetskoga mira, razvoja demokracije itd., dakle to su mnoga pitanja koja povezuju dakle ove dvije skupine zemalja. Što se tiče prijetnji svjetskom miru također Australija i Novi Zeland zajedno sa EU dijeli u sinergiji, u prvom redu u dakle da se ograniči širenje oružja za masovno uništenje ali isto tako i drugih ugroza prema svjetskom miru i poretku. Što se tiče dakle suradnje na sprječavanju najtežih kaznenih djela, dakle kaznenih djela protiv čovječnosti, ratnih zločina, Australija je također u suradnji sa Hrvatskom pokazala vjerodostojnost izručujući dakle svoga državljana Hrvatskoj zbog optužbe za ratne zločine, prema tome zemlja, dakle i zemlja, odnosno dvije s kojima treba nastaviti suradnju. Terorizam, dakle terorizam je ja bih rekao danas, evo sada to govorim i kao liječnik najopasniji virus modernoga doba. S obzirom da je terorizam danas poprimio oblik pandemije svjetske i globalni je problem, globalno ga se samo može i rješavati i tu naravno suradnja EU, Australije, pa i Novog Zelanda, sigurno je vrlo dobro došla. Što se tiče suradnje sa Australijom i Novim Zelandom za Hrvatsku je to posebice važno sa položaja podrške uključenju međunarodne asocijacije. Poznato je da Hrvatska trenutno aspirira za priključenje OECD-u, dakle to je, rekao bih još jedna od rijetkih, bitnih, svjetskih asocijacija čiji Hrvatska nije član i sigurno tu će nam Australija biti od velike pomoći, naravno i u mnogim drugim područjima kada su cyber izazovi itd. Međutim za Australiju, odnosno za Hrvatsku je, Australija i novi Zeland su bitni i sa jednog drugog stajališta, a to je dakle, hrvatsko iseljeništvo u ovim zemljama i već smo otprilike mogli čuti, da u Australiji danas živi otprilike 44 tisuće osoba Hrvata, koji su rođeni u Hrvatskoj i još oko 133 tisuće osoba hrvatskog porijekla, a procjena je zapravo da u Australiji živi oko 300 tisuća osoba koja imaju hrvatske korijene, ako tome dodamo Novi Zeland onda se taj broj značajno povećava. Dakle, Hrvati u Australiji i Novog Zelanda su pokazali, naravno, veliku privrženost svojoj domovini i u vrijeme stjecanja dakle, nezavisnosti ili osobnim uključenjem u obranu RH, ili financijskih, a nakon rata, naravno sudjelovajući u razvoju RH, doprinoseći na razne načine ili kao investitori ili kao sportaši, sjetimo se samo Viduke, Jo Šimunića, koji su dali veliki doprinos hrvatskom nogometu i na svjetskoj razini. A isto tako i sa ponosom gledamo kako naši sunarodnjaci brane i boje svoje druge zemlje Australije kao što je Mile Jedinak itd., itd. Što se tiče kulturne suradnje, obrazovne suradnje, itd. tu je Australija također pokazala se kao primjer. Australija je prva zemlja koja je '93. g. hrvatski jezik priznala kao službeni jezik, a prošle g. je u Australiji obilježena 50 obljetnica deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika. Iako naše Ministarstvo znanosti još nije uspostavilo, dakle, službene odnose, međuvladine, međudržavne, dakle, ta suradnja u obrazovanju i izučavanju hrvatskog jezika sa Australijom se odražava na razini suradnje sveučilišta, uz podršku također Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao središnjeg državnog ureda za Hrvate RH pa su dakle, u Sydney na sveučilištu u … [[Govornik se ne razumije.]] je pokrenut i veći djeluje 25 g. centar za hrvatske studije. Dakle, iako odnosi, bilateralni između Australije i Hrvatske, još uvijek nisu regulirani svim ovlastima, nadam se da će ovaj sporazum sigurno doprinijeti dakle, da se i tu dade poticaj. Što se tiče trgovinske razmjere, kolega Kovač je već o tome govorio, ona nije nešto posebno impresivna, ali evo, … [[Govornik se ne razumije.]] dakle, da Hrvatska s Australijom ima pozitivnu trgovinsku bilancu, odnosno, ima suficit i sigurno su veliki, velika je da tako kažem, prostor za suradnju i ovaj sporazum također može doprinijeti, a posebice, s obzirom da je već rečeno, dakle, da su to obadvije, dakle, pomorske zemlje, dakle koju imaju veliku pomorsku granicu. Hrvatske luke bi mogle biti, dakle, ulazne luke za robe iz Australije, najmanju ruku za sjever i jugoistok Europe. Što se tiče ostalih oblika trgovinske suradnje i gospodarske suradnje, ja vjerujem da i ova posjeta predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, nedavno u Australiji i sastanak sa najvišim australskim dužnosnicima, kao i sa našim iseljenicima, će dati dodatni poticaj da se suradnja unaprijedi. Međutim, ima nešto i što je do nas. Dakle, mislim da Hrvatska nije iskoristila sav potencijal naše dijaspore u gospodarskoj suradnji, ali isto tako niti u uključenju Hrvata izvan RH, pa prema tome iz Australije iz Novog Zelanda, u društveni politički život Hrvatske, tu se u prvom redu mislim na stjecanje državljanstva, boravak u Hrvatskoj itd., itd. Iako je zakon o strancima, koji je na prijedlog odbora kojim predsjedam, usvojen amandman, koji kaže, da Hrvat sa strane državljanstva ili bez državljanstva, ne može se smatrati strancem u Hrvatskoj, još uvijek ništa nije implementirano.

Dakle, mislim da birokratska inertnost, ovdje kod nas također odbija naše ljude od većeg uključenja u gospodarski život itd. Što se tiče gospodarske suradnje, kao predsjednik odbora, odlučio sam na sljedećoj sjednici odbora predložiti održavanje tematske sjednice, koja bi trebala tretirati pitanje gospodarske suradnje na relaciji hrvatska dijaspora Hrvatska i očekujem da će na toj tematskoj sjednici glavnu riječ voditi dakle, zapravo ljudi koji potiču iz tih područja, koji se uključuju već u gospodarski život Hrvatske. I na kraju, ili na početku, dakle, ostvarenje biračkog prava, naših ljudi je goruće pitanje, koje zapravo muči naše iseljenike i zapravo ovo pravo, dakle, biračko pravo, jedno od temeljnih ljudskih prava, za te ljude koji izvan Hrvatske, nije regulirano na odgovarajući način, jer smatram da treba povesti ozbiljnu raspravu i kada je u pitanju i promjena Ustava, izborom zakonodavstva, da se našim ljudima omogući glasovanje za hrvatske institucije temeljem dakle, prava jednakoga kao što ga uživaju i hrvatski državljani koji žive ovdje.

Kolega Ljubić, smatram da je sasvim neprimjereno, kao primjer dobre suradnje između Hrvatske i Australije od svih kulturnjaka, privrednika, političara, znanstvenika itd. spominjati Jo Šimunića, koji je u krajnjoj liniji čak i sankcioniran zbog toga što je na nogometnom terenu osramotio svoju zemlju, Hrvatsku svojim ponašanjem. Zahvaljujem, odgovor, poštovani kolega Ljubić, izvolite. Čudi me, zapravo me ne čudi, s obzirom da znam od koga dolazi ova replika, ova primjedba, međutim, ja sam zapravo Jo Šimovića, zapravo spomenuo u kontekstu njegovom ogromnom doprinosa Hrvatskoj, afirmacije Hrvatske, na polju sporta i to je ono o čemu želim zapravo da vidimo doprinos naših sunarodnjaka izvan RH, a ostale stvari dakle ostavljam svakome dakle, svjetonazorski i ideološki da se opredijeli prema njima. Zahvaljujem na odgovoru, poštovanom kolegi Ljubiću, prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Miroslav Tuđman, izvolite. Dozvolite jednu sugestiju, primjedbu, komentar, prijedlog, ne znam kako to nazvati na pravi način, ali smisao je slijedeće. Mi danas govorimo o sporazumu EU sa Australijom i Novim Zelandom, a vjerojatno će takvih sporazuma sa drugim zemljama ili drugim grupacijama biti još i u buduće. Ono što mislim da bi trebalo u ove sporazume ugraditi, to je da EU, nastupa kao cjelina, kao jedna zajednica suvremenih država, koja poštuje ista prava, ima iste standarde, neovisno o trenutačnoj gospodarskoj raznolikosti, odnosno, neujednačenom razvoju. S druge strane, da bi se takvi sporazumi postigli, mislim da bi u njih trebalo ugraditi i to da zemlje, s kojima se potpisuju strateški sporazumi, sporazumi o suradnji, da bi morale prihvatiti te europske standarde, odnosno, da se u ove sporazume ugradi odredba, da se ukidaju vize ili ne ukidaju vize, ali jednoobrazno za između tih zemalja sa kojima se potpisuje sporazum i svih članica EU, ili da se ukidaju dvostruko oporezivanje koje neujednačeno od jedne zemlje do druge. Ili pak još neki drugi standardi, odnosno, neke druge vrijednosti o kojima bi trebalo razmisliti. Pogotovo jer danas je EU, slobodno tržište, tako da kada imamo odredbu da se može doći u jednu zemlju članicu EU, bez vize, teško je onda dalje kontrolirati kretanje tih ljudi koji ulaze u EU, po drugim zemljama članicama, pa mislim da su i to otežavajuće okolnosti. S druge strane kada govorimo već o vizama, onda je Hrvatska ovdje na neki način u dvostrukome nepovoljnom položaju, jer s jedne strane je ukinule vize, barem dozvoljava turističku vizu, naime, ne treba turistička viza, za ulazak državljana Australije u Hrvatsku, a naši državljani na ovaj ili onaj način ipak trebaju tu tražiti. Prigovori su da se te vize ugl. iz dva motiva drže pod kontrolom, odnosno, odobravaju ili uskraćuju s jedne strane, da bi se ograničili imigracijski tijekovi, a s druge strane da bi se kontrolirale te ili reducirale te opasnosti od sigurnosnih ugroza, odnosno, terorističkih ugroza. Mislim da je i u jednom i u drugom slučaju, ako uspoređujemo Hrvatsku, sa drugim članicama EU, s jedne strane, migracijski nažalost imamom taj ogromni problem, ali smo po kapacitetu tu jedna od manjih, malobrojnijih država, a što se tiče ovoga drugog sigurnosnog problema Hrvatska je očigledno daleko stabilnija ili sigurnija zemlja, nego što su u tom pogledu, bilo Njemačka, Francuska, Velika Britanija, koje imaju taj problem sa domicilnim terorizmom, što u Hrvatskoj nije slučaj. Prema tome, ono što bih se založio, to je da Hrvatska se službena politika založi da kod ovakvih sporazuma koji se potpisuju sa pojedinim državama izvan EU, a radi se o strateškom partnerstvu i odnosima, da se ugrade, spomenuo sam ova dva, ali možda i još neki elementi, koje bi onda ujednačili taj nastup i izjednačili vrijednosti koje Europska zajednica dijeli i gdje su sve članice ravnopravne, odnosno, moraju biti ravnopravne, rekao sam neovisne o svom gospodarskom razvoju.

Kolega Tuđman, vi ste se ustvari dotaknuli jedne vrlo interesantne teme, koja je itekako bitna Hrvatima koji su u prekooceanskim zemljama, to je sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i ja bi tu još proširio na još jedan sporazum o socijalnom ili zdravstvenom osiguranju. To je nešto što najviše muči naše iseljenike. I ono što je vrlo bitno, kada govorimo Australija ima potpisan sporazum ali govorimo načelno o sporazumima, ovakvim ugovorima, kada ih potpisuje EU, a tu prije svega mislim na sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Amerikom. Jer Amerika s nama neće potpisati takav sporazum, do američki državljani i američke firme ne budu imali toliku aktivnost u Hrvatskoj da njima to bude interesantno.

Jer ja na niz takvih primjera, odnosno dva i ovaj je treći, gledam kao tehničke standarde koje bi članice sve EU trebali poštivati, odnosno oni koji se žele razviti, te posebne odnose sa EU. Tu bi, tu postoji jedna granica o kojoj isto možemo raspravljati a to je gdje su, gdje se ograničava suverenitet pojedinih država pa da li onda neke od tih odredbi uvesti u ove opće sporazume.

Novi Poslovnik. Završna riječ u ime predlagatelja državna tajnica gospođa Andreja Metelko Zgombić.

Evo, neobično mi je drago da je ova rasprava sve nas još jednom podsjetila na obilje odnosa koje RH im sa Australijom pa i Novim Zelandom iako udaljena zemlja u velikoj mjeri upravo naša dijaspora Hrvati koji žive u Australiji i u Novom Zelandu su jedna čvrsta poveznica koja onda i utječe na ipak intenzitet naših međusobnih odnosa. Hrvatski jezik, literatura i kultura je između ostalog kao što smo čuli i priznato i prihvaćen na sveučilištu, dakle u Sidneyu postoje vijesti na hrvatskom jeziku koji se u Australiji mogu čuti i time samo se ojačava suradnja i bliskost između RH i Australije kao takve. Kada je riječ o pravosudnoj suradnji, također je spomenuto, ona je također odlična i upravo u jednom poznatom slučaju izručenja australskog državljanina RH vezano za ratne zločine potvrđeno je da postoji veliko partnerstvo između naših dviju zemalja. Možda bi bilo dobro pripomenuti dakle da je slučaj izručenja Dragana Vasiljkovića prvi slučaj da je Australija ikada izručila osobu koja ima njezino državljanstvo. Vezano za gospodarsku suradnju, naravno takvi ugovori čine dobar okvir za jačanje gospodarske suradnje, ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja su i dalje u nadležnosti država članica ne EU ali svakako da i oni su važna sastavnica unapređenja gospodarske suradnje. I Vlada RH će nastaviti predlagati sklapanje takvog ugovora sa Australijom, čuli smo da se spominje i ugovor sa SAD-om, upravo smo u jednoj vrlo intenzivnoj komunikaciji sa američkom administracijom kako bi se započeli pregovori oko tog ugovora i oni priveli kraju. Konačno vezano za vizni režim bilo je raznih komentara i prijedloga koji su se mogli čuti tijekom rasprave. Australija jednako tretira građane, državljane RH kao i sve druge građane EU, državljane EU. Dakle nemamo formalni sustav viza nego je Australija upravo zato što je ukinula klasične vize prema svim državama članicama EU uključujući i Hrvatsku uvela taj jedan blaži elektronički način registriranja ulaska građana EU u Australiju i taj sustav se zove e-viza koja se daje u roku od 24h i ne naplaćuje se. Dakle hrvatski građani i državljani imaju apsolutno jednaki tretman i ulaze u Australiju na jednak način kao što ulaze i svi drugi državljani, građani EU. Ovaj oblike registracije je nešto što je zbog svih globalnih izazova sigurnosti s kojim su suočene sve države svijeta počeo promišljati da se uvede i u okviru EU, dakle znamo da i Kanada isto zahtjeva određenu registraciju, najavu dolaska preko, elektroničkim putem i EU sama dakle i Hrvatska zajedno sa drugim državama članicama EU sada radi na također jednom takvom sustavu u kojem će svi državljani trećih zemalja kada ulaze u RH i druge države članice EU neće imati obvezu zahtijevanja viza ali će imati obvezu prethodne najave dolaska elektroničkim putem. Evo, ovime bih završila komentare na dane izjave koje su se čule tijekom rasprave i još jednom bih podržala i zamolila ovaj Visoki dom da podrži Zakon o potvrđivanju i ugovora sa Australijom i ugovora sa Novim Zelandom. Izvolite. Hvala lijepo. Gospođo državna tajnice, meni je drago da ste vi na određeni način inspirirani ili isprovocirani kako hoćete određenim raspravama u svoj završnoj riječi ste životno spustili i to je dobro. Vi ste sad u svojoj završnoj riječi dali puno praktičnih obrazloženja međutim, moja replika i kolegi Tuđmanu i vama je da ako smo mi zajednički dio financijskog tržišta Europe, ako razmjenjujemo podatke i sa Amerikom o zajedničkoj borbi protiv terorizma, onda je logična stvar ako se potpisuje nekakav sporazum da kao članica EU-a, praktički tražimo da imamo ista prava a ne da se neki sporazumi sa Hrvatskom potpisuju kad neka zemlja potpisnica osjeti potrebu da njenim državljanima i gospodarstvenicima to treba u tom trenutku. Dakle moja inicijativa je išla u tom smjeru znajući da svaka država praktički bilateralno potpisuje nekakve sporazume.

Pa evo samo možda za kraj rasprave, dakle, mi sa Australijom, RH ima taj ugovor o socijalnom osiguranju i on je vrlo važna sastavnica povezivanja i povratka i dolaska hrvatskih Hrvata koji žive u inozemstvu a notirali smo ovaj komentar i vezu sa ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i kao što sam rekla tijekom rasprave, hrvatska Vlada zaista na tome radi da se okrenu pregovori i sa onim zemljama s kojima taj ugovor još nemamo. Imamo još jednu repliku, poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite. Evo kada je državna tajnica spomenula ovaj sustav e-vize za Australiju, mogu vam reći da je to točno, ove godine sam se prijavio za jednu međunarodnu konferenciju u Brisbanu u srpnju i kada sam ispunio taj obrazac i poslao, moram reći da sam bio vrlo ugodno iznenađen, da sam praktički u roku od nekoliko sati dobio zapravo tu e-vizu i da sustav doista funkcionira a bilo je najava i organizatora da ćemo zapravo duže vrijeme čekati na vizu zbog složenosti procedura, očito ni oni nisu znali da je taj sustav očito jako moderniziran i da vrlo kvalitetno radi i očito da je Hrvatska u istom položaju kao i očito države EU-a. Zahvaljujem. Odgovor gospođa Metelko Zgombić, izvolite. Ovime se samo potvrđuje da postoji jedan vrlo laki i jednostavan način ulaska u Australiju i da se hrvatski građani tretiraju na jednak način kao i svi drugi i da je to jednostavno novina koja polako ulazi u moderan svijet, obje za najave, bar registracije dolaska državljana trećih zemalja u državu.

Zaključujem raspravu, glasovat ćemo o ove dvije točke dnevnog reda kad se za to steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, temeljem članka 197. Poslovnika. Raspravu su proveli nadležni Odbor za zakonodavstvo i nadležni Odbor za vanjsku politiku. Pozivam predstavnika odnosno predstavnicu predlagatelja gospođu Andreju Metelko Zgombić, državnu tajnicu u Ministarstvu vanjskih poslova da nam obrazloži konačni prijedlog zakona, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima uvelike će utjecati na način obavljanja konzularnih poslova u službi vanjskih poslova RH. Ovime se ispunjava obveza prenošenja u hrvatski pravni sustav, novog pravnog instrumenta EU-a, direktive Vijeća od 20. travnja 2015. godine o mjerama koordinacije i suradnje za olakšavanje pružanja konzularne zaštite građanima Unije bez predstavništva u trećim zemljama. Međutim ovaj prijedlog zakona ujedno sadrži i neke dodatne izmjene koje će vjerujemo osigurati i bolji i učinkovitiji način obavljanja pojedinih konzularnih funkcija. Zasigurno je kako će se povećati kvaliteta konzularnih usluga pruženih onim hrvatskim državljanima koji se zateknu u nevolji u zemljama u kojima RH nema svoje predstavništvo. Podsjećam kako sam Ustav RH utvrđuje da državljani RH kao građani EU-a uživaju sva prava koje im jamči pravna stečevina EU-a a jedno od tih prava je pravo na konzularnu i diplomatsku zaštitu. Ovim se zakonom razrađuju i mjere koordinacije i suradnje između nadležnih tijela država članica EU-a ali i mjere suradnje sa Europskom službom za vanjske poslove i djelovanje delegacije EU-a. Propisani postupci suradnje su pojednostavljeni kako bi se konzularna pomoć osobi u nevolji pružila što je moguće u kraćem roku i kako bi se na taj način pravovremeno zaštitili interesi odnosno prava između ostalog i hrvatskih državljana koji se nalaze u trećim zemljama u kojima RH nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo a ti građani su se zatekli u nevolji odnosno treba im konzularna pomoć. Poštovani zastupnici i zastupnice, želim istaknuti kako se s ovim zakonom ne uređuje samo pružanje konzularne pomoći u redovnim konzularnim situacijama, kao što su gubitak putne isprave, pružanje pomoći žrtvama kaznenih djela odnosno žurnim situacijama, već se osobita pažnja posvećuje i području konzularnog kriznog upravljanja.

Brzina i točnost informacije koje razmjenjuju službe vanjskih poslova država članica međusobno i s Europskom službom za vanjsko djelovanje, preduvjet su za učinkovito pružanje konzularne pomoći zaštite osobito u situacijama evakuacije građana EU-a s područja zahvaćenog ratnih zbivanjima ili elementarnim nepogodama. Prema Europska služba za vanjsko djelovanje ne obavlja redovne konzularne funkcije jer je konzularno područje u isključivoj nadležnosti država članica, značajna je i njezina uloga koordinatora aktivnosti država članica u kriznim situacijama. Poštovani zastupnici i zastupnice, ponovno želim istaknuti kako suradnja država članica EU-a u konzularnom području nije novina koja će se tek sada uvesti u ovom zakonu. Naime odredbe već sada važećeg Zakona o vanjskim poslovima uređuju način na koji diplomatske misije i konzularni uredi RH pružaju konzularnu pomoć državljanima drugih država članica. Međutim, određeni nedostaci uočeni u praksi a koji se odnose ponajprije na koordinaciju aktivnosti nadležnih tijela država državljanstva osobe kojoj se pruža konzularna zaštita i one države koja tu konzularnu zaštitu pruža, otklonjeni su na našoj nacionalnoj razini donošenjem ovog zakona. Poštovani zastupnici i zastupnice, koristim prigodu ponovno naglasiti kako predložene izmjene i dopune obuhvaćaju nekoliko segmenata konzularnog područja, odnose se na postupanje diplomatskih misija konzularnih ureda RH u slučajevima kada pružaju konzularnu pomoć i zaštitu državljanima drugih država članica EU-a, uređuje se područje konzularnog kriznog upravljanja ponajprije u djelu koji se odnosi na razmjenu relevantnih podataka sa službama vanjskih poslova drugih država članica EU-a, Europskom službom za vanjske poslove i delegacijom EU-a. Također, pravno se uređuju financijski postupci između država članica u kojima kada diplomatske misije odnosno konzularni uredi druge države članice pružaju konzularnu zaštitu hrvatskom državljaninu u trećoj zemlji u kojoj RH nema predstavništvo te u onim slučajevima kada konzularnu zaštitu državljanima drugih država članica u trećim zemljama pružaju hrvatske diplomatske misije odnosno konzularni uredi.

Poštovane zastupnice i zastupnici, zaključno valja istaknuti kako donošenje ovog zakona omogućiti učinkovitije pružanje konzularne usluge državljanima RH koji borave ili se zateknu u onim trećim zemljama u kojima RH nije neposredno zastupljena. Ovaj zakon omogućava korištenje tehničkih i konzularnih kapaciteta drugih država članica EU-a odnosno Europske službe za vanjsko djelovanje te će slijedom toga i odgovor hrvatske konzularne službe u konkretnim konzularnih slučajevima biti učinkovitiji. Pristup konzularnoj zaštiti onih hrvatskih državljana koji se zateknu u nevolji u kojoj RH nema svoje predstavništvo, bit će bitno olakšan a pravila suradnje MVEP-a s tijelima države članice koja će zaprimiti zahtjev hrvatskog državljana, ovim zakonom su jasno definirana. Predloženim mjere koordinacije i suradnje intenzivirat će se suradnja konzularnih službi država članica EU-a i suradnje sa Europskom službom za vanjske poslove a time posljedično poboljšati pravna i svaka druga sigurnost kako za državljane RH tako i za državljane drugih država članica EU-a. Zahvaljujem na vašoj pozornosti, stojim na raspolaganju za dodatna pitanja. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj državnoj tajnici. Ne, hvala lijepo, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolege iz ministarstva, kolege iz Sabora. Dakle klub GLAS-a i HSU-a je podržao u prvom čitanju ovaj prijedlog zakona, to je sve logično i dobro, de facto samo se pojačava suradnja između Hrvatske i drugih država članica EU-a i naših diplomatsko-konzularnih predstavništava i predstavništava EU-a. De facto se time proširuje mreža diplomatsko-konzularnih predstavništava koji mogu našim državljanima pružiti pomoć u različitim situacijama u kojima se mogu naći diljem svijeta i naravno Hrvatska se obvezuje da svim državljanima svih država članica EU-a pruži istu takvu pomoć u situacijama u kojima država čiji su oni državljani u datoj zemlji ne ma svoje predstavništvo. Dva su takva slučaja, jedno su redovne situacije u kojima ljudi gube putovnice, gube letove, mogućnost povratka, ukradu im novce i takve stvari koje se događaju na putovanjima i tu mi se čini da nema prostora za primjedbe što se ovog zakona tiče. Logično je da ljudi onda kada dođu kući, kad se to sve riješi vrate novac koji im je ili posuđen ili kojim trebaju platiti novu putovnicu, dakle to nije problem. Ono što bih htjela malo pojašnjenje i čini mi se da je problem su ove krizne ili izvanredne situacije. Te krizne ili izvanredne situacije mogu biti vrlo dramatične bez obzira da li se radi o ratnim sukobima ili se radi o elementarnim nepogodama ili se radi o nekim velikim nesrećama i mogu zahtijevati prilično velike troškove. Dakle izvlačenje posebnim avionima, posebnim transportnim sredstvima u takvoj situaciji intervencije nekih sigurnosnih snaga. Ako hrvatski državljani i državljani drugih zemalja kao što ovdje piše jer je tretman potpuno jednak za hrvatske državljane i druge državljane država članica EU moraju vratiti taj novac a ovdje na jednom mjestu u članku 15.k piše obrazac kojim se to definira, taj povrat novca ima snagu ovršne isprave. Dakle, da li sada to znači da ako recimo vas izvlače vojnim avionima iz neke situacije zato što je došlo do ne znam tsunamija ili napada na tu zemlju u kojoj se nalazite. Vi potpisujete obrazac kojim ćete za to nadoknditi troškove koji mogu biti u stotinama tisuća eura i više od toga. I potpisujete obrazac koji ima snagu ovršne isprave. Drugim riječima nakon toga vam za to sjednu na plaću, penziju ili nekretnine, imovinu koju imate. Ja pretpostavljam da to ne može biti tako ali molim da nam onda date objašnjenje na koji način će se to upravljanje u kriznim situacijama regulirati što se tiče novaca. Dakle što se tiče povrata sredstava i potpisivanja dokumenata kojima se osoba kojoj je pružena takva pomoć, bez obzira radi li se o hrvatskom državljaninu ili državljanki ili državljanki neke druge države članice EU, dakle na koji način će se regulirati taj povrat sredstava koji ovako kako je ovdje definiran zapravo zvuči prilično zastrašujuće obzirom da se radi potencijalno o vrlo velikim sredstvima. Spominje se da će to ministrica vanjskih poslova odnosno odgovarajući ministri, pretpostavljam u drugim državama članicama vanjskih poslova regulirati nekim posebnim pravilnikom. Sjećam se da smo u raspravi govorili o tome da do toga ne mora ni doći ali zapravo bi bilo vrlo važno imati jasnu sliku što se u tim kriznim situacijama događa i kakve obveze ljudi imaju, će biti prisiljeni preuzeti i na koji način se mogu zaštiti od toga da im recimo jedna takva situacija doživotno onda oduzima primanja ili imovinu gdje nisu svojom krivnjom dovedeni u situacije iz kojih je trebalo spasiti pa su im onda pružene takve usluge. Uz pretpostavku racionalnog objašnjenja za ovaj upit i primjedbu Klub GLAS-a i HSU-a će podržati ovaj zakon ali prethodno molim da nam se objasni i da odgovor na ovo pitanje. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Vesni Pusić na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Miro Kovač. Izvolite. Prije nego kolega Kovač počne sa raspravom, samo bih ga zamolio za trenutak. Gore su nam se na galeriji pridružili učenice i učenici gimnazije Antun Gustav Matoš iz Đakova, pozdravljam njih i njihove profesorice i profesore. [[Pljesak.]] Hvala lijepo. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Klub HDZ-a nakon temeljite rasprave podržava Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima tim više što se radi o implementaciji direktiva EU. Podržavam isto tako ovo što je rekla kolegica Pusić da čujemo objašnjenje kako bi se u ovom konkretnom slučaju regulirali troškovi koji bi mogli nastati. Ali ću još reći jednu stvar a to je da mi je drago da razgovaramo u ovom slučaju o stvarima koje su od životnog interesa građana općenito. Kada govorimo o vanjskoj politici to je nešto apstraktno, ljudi zaboravljaju da je vanjska politika i u službi građana. Imao sam čast prije 2 godine sa kolegama ponovno ustrojiti upravu za konzularne poslove da se pokaže i u praksi da je … [[Govornik se ne razumije.]] vanjskih poslova tu da pomaže hrvatskim državljanima u svijetu, uprava za konzularne poslove. I meni je drago da je tu pored državne tajnice i kolega pomoćnik ministra Glasnović koji je i tada preuzeo mjesto pomoćnika ministra vanjskih i europskih poslova, sada je pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova. Isto tako smo, usput ću reći ustrojili i upravu za gospodarske poslove i stavili fokus isto tako na gospodarstva, znači kada ste u svijetu, kao hrvatski državljanin, imate pravo dobiti uslugu kada je riječ o mogućnostima investiranja u RH, ali izvan RH, isto tako tražiti zaštitu od vaše države kada je riječ o raznim papirima. Zaključno, još jednom, Klub HDZ-a, podržava konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima, hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem poštovanom kolegi Miri Kovaču na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Klub SDP-a kao što smo već i najavili u raspravi po prvom čitanju će podržati ovaj prijedlog Zakona, smatramo ga izuzetno korisnim. Naravno da se tu radi i o usklađivanja s europskim direktivama, no ovdje hrvatski državljani dobivaju de facto globalnu konzularnu zaštitu. Dakle, svuda ondje gdje Hrvatska nema svoje diplomatsko predstavništvo, nažalost, naša pokrivenost je vrlo mala, oskudna, dakle, postoji niz, veliki broj zemalja gdje nemamo naše diplomatsko predstavništvo, moći ćemo koristiti konzularnu zaštitu koju ćemo dobiti od država članica EU, koja imaju tamo svoja predstavništva. Nažalost Hrvatska i tamo gdje je donijela odluku da otvori veleposlanstvo ga nije otvorila, a najviše zbog financijskih razloga. Dakle, nije tu nedostatak političke volje, nego nedostatak novca i u tom smislu kompenzacija za naše građane je onda europska diplomatska mreža, dakle, diplomatska mreža svih ostalih članica EU. I to je onaj segment gdje ljudi osjete stvarno postojanje EU, dakle, da to nije samo priča, da to nisu neki daleki fondovi, da to nije samo velika politička parada, nego nešto što ja kao građanin, članice EU, osjetim negdje daleko u svijetu, daleko od svoje domovine, da imam mogućnost zaštite i pomoći u bilo kojoj situaciji. Znamo da države kao što su Francuska, Njemačka, Velika Britanija, do jučer, imaju predstavništva u gotovo svim dijelovima svijeta. Tako se i naš državljanin može konačno osjećati nešto sigurnijim nego što bi bio da ovakve sporazuma nema i da nema mogućnosti se obratiti dakle, nekoj drugoj europskoj državi za konzularnu pomoć. A naši državljani putuju, bilo da se radi o turistima, koji idu u sve dijelove svijeta, bilo da se radi o gospodarstvenicima. Mi nismo uspjeli niti otvoriti veleposlanstva u onim državama u kojim naše gospodarstvo ima veliki interes, ponovno zbog financijskih razloga, ali naši ljudi tamo odlaze i tamo de facto nemaju konzularnu zaštitu Hrvatske države, ovim se pruža mogućnost da tu konzularnu zaštitu dobiju. Znači turisti, avanturisti, gospodarstvenici i svi ljudi koji izlaze, odlaze dalje od Hrvatske, mogu doći u potragu za konzularnom zaštitom. Što se tiče izvanrednih situacija i one su izuzetno bitne i mi smo imali slučajeve gdje smo morali izvlačiti hrvatske građane iz kriznih žarišta, kao što je recimo Sirija ili Libija. U Siriji nemamo diplomatsko predstavništvo, doduše, imamo počasnog konzula, a u Libiji imamo, no jednako složeno nam je bilo izvlačiti naše državljane recimo u tim situacijama ili iz Libanona prije toga. I ja mislim da u tom slučaju država i snosi troškove ili sudjeluje, participira u troškovima one države članice EU, koja de facto šalje tamo ili avione ili brodove ili helikoptere ili na drugi način izvlači i hrvatske državljanine. Ukoliko hrvatski državljanin dođe u situaciju da mora potpisati izjavu da će nadoknaditi dio tih troškova, naravno da tu dolazi u obzir i automatski i ustavna odredba da Hrvatska država mora štiti svoje građanine, njihov život i tijelo, prema tome i u ovakvim slučajevima se ona uključuje radi zaštite svojih državljana. A sam zakon kaže da Ministarstvo vanjskih poslova ukoliko u ime Vade, u ime države, podnese troškove, snosi troškove, može refundirati od hrvatskih državljanina. Dakle, ne mora, ali može i ja pretpostavljam da će se procjena vršiti svaki puta s obzirom na konkretnu situaciju, konkretan slučaj. I mislim da je to odgovor na pitanje i gospođe Pusić i gospodina Kovača, ali naravno da bi ja želio čuti potvrdu od državne tajnice. Zahvaljujem poštovanom kolegi Jošku Klisoviću, na ovoj raspravi, prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovana kolegica Sanja Putica, izvolite. Cijenjena državna tajnica, pomoćnice ministrice sa suradnicom. Evo pred nama je Prijedlog izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima, radi se kao što smo već čuli, o prijedlogu zakona kojim se postojeći zakon usklađuje sa direktivom Vijeća EU iz 2015. g. a posebno se usklađuje postupanje diplomatskog konzularnih misija i ureda njihovih funkcija za građane Unije, bez predstavništva u trećim zemljama. Pružanje konzularne pomoći i zaštite ali i financijske procedure ključne su odredbe u izmjenama i dopunama ovoga zakona. Protok vremena u kojim je donesen Zakon o vanjskim poslovima, to je bilo 1996. g. donosi potrebu promjene zakonskog okvira u svrhu osuvremenjivanja djelovanja diplomatskog konzularnih predstavništava i svih službi vanjskih poslova. Međutim, iz ovih izmjena i dopuna zakona, ključno je naglasiti 2 glavne odrednice, to je da se štite dodatno interesi građana RH, gdje nemamo svoje predstavništvo, posebno koji se mogu dakle, u tim slučajevima obraćati u drugim misijama i u slučajevima evakuacije, da RH, može koristiti infrastrukturu drugih država članica. Već smo ovdje čuli u dosadašnjoj raspravi, kako se proteže pitanje financijskih postupaka oko postupanja službe vanjskih poslova, no nadam e daće se i prema raspravi, koja je bila na Odboru za zakonodavstvo taj pravilnik donijeti i da će odredbe toga pravilnika dodatno pojasniti slučajeve u kojima se financijska šteta kako i kome zapravo naplaćuje. Činjenica je iz naše stvarnosti, iz našega okruženja, ali i svih događanja u svijetu, ukazuju na potrebu donošenja ovoga Zakona, terorizam, nenadane okolnosti, ratna zbivanja kojima smo svjedoci, veliki broj hrvatskih državljana u inozemstvu ili na radu ili kao turisti, ali naglašavam ovdje i pomoraca, s obzirom da dolazim iz kraja u kojemu zapravo imamo dosta ljudi koji rade i na stranim kompanijama, a nalaze se često u nekim nevoljama, pozivaju na odgovornost RH prema svojim državljanima. Ono što sam htjela zamoliti gospođu državnu tajnicu u njezinom završnom obraćanju, to je da mi u nekoliko crta, ako može, dodatno samo pojasni koje su ingerencije Europske službe za vanjsko djelovanje i na koji način se zapravo ovim Zakonom uređuje suradnja sa tom europskom službom. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Sanji Putici.

Možda da krenem od ovog zadnjeg pitanja koje je spomenuto da uloga službe EU za vanjske poslove je koordinativna. Dakle, ostaje i dalje u nadležnosti svake države članice obavljati konzularne usluge, međutim, u ovim kriznim situacijama upravo međusobna koordinacija država članica, njihovih konzularnih službi je od izuzetne važnosti i značaja, onda u tom smislu se ostvaruje koordinacija kroz službu vanjskih poslova i EU. Kad je riječ o pružanju konzularne zaštite hrvatskim državljanima u svijetu i posebno u dijelovima gdje ne postoji zastupljenost RH, nemamo konzularno-diplomatsku službu, ovime se u velikoj mjeri pojačava sigurnost i pruža zaštita hrvatskim državljanima. Možda samo spomenuti da je u protekloj godini 40 hrvatskih državljana upravo koristilo ovaj mehanizam koji već postoji u okviru EU, a mi ga ovdje dodatno još ugrađujemo i razrađujemo, pri čemu to nije bio slučaj vezano za krizne situacije, nego ono u jednostavnim slučajevima gubitka osobnih dokumenata, kada je neka konzularna služba neke druge države članice u ostvarivanju svoje obveze po ovoj direktivi pružila hrvatskim državljanima takvu konzularnu pomoć. Jednako tako, Hrvatska je pak u proteklih godinu dana sedmero državljana EU drugih država članica također pružila takvu jednu zaštitu i dobro vidite da takav jedan mehanizam funkcionira na dobrobit svih građana EU. Ministarstvo vanjskih poslova je na proračunu osiguralo za pružanje takve dodatne konzularne zaštite građanima drugih država članica EU oko 200 tisuća kuna, međutim, ono što praksa pokazuje jest to da države članice u pravilu i ne zahtijevaju naknadu troškova koje su pružili građanima te druge države članice, ukoliko oni nisu značajni i ukoliko oni se nalaze u nekim redovitim okvirima. Kad je riječ o samom obrascu, dakle sam obrazac je sastavni dio same direktive koja Hrvatska ugrađuje i od država članica se obvezuje i očekuje i obvezane su osigurati brzu i promptnu naplatu. Zato takva jedna odredba mora postojati, ona se nalazi u Zakonu.

Dakle, to ostaje za reguliranje u okviru posebnog pravilnika, a možete biti sigurni da će se u tom pravilniku slijediti upravo dosadašnja praksa u kojem se čak niti manji konzularni poslovi koji se obavljaju ne zahtijevaju naplatu, a posebno u kriznim situacijama i do sada je RH pružala vlastitim građanima državljanima RH konzularnu pomoć u kriznim situacijama i nije naplaćivala, tako neće biti niti u buduće, a to će se radi pravne sigurnosti onda detaljno urediti ovim posebnim Pravilnikom. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanoj državnoj tajnici na ovoj završnoj riječi. Ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo o ovom točci dnevnog reda kad se za to steknu uvjeti. Još jedno se zahvaljujem državnoj tajnici, gospođi Andreji Metelko-Zgombić, njenim suradnicima, pomoćniku ministrice Ivice Glasnoviću i voditeljici službe, gospođi Gordani Krpičak na dodatnim obrazloženjima Prijedloga zakona. Hvala lijepo.

Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za pravosuđe dao je prethodno mišljenje o imenovanju glavnog državnog odvjetnika RH, raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Pozivam ministra pravosuđa da nam da dodatno obrazloženje prijedloga Odluke. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo, Vlada je na svojoj sjednici 17. travnja donijela odluku kojom predlaže da se za glavnog državnog odvjetnika imenuje Dražen Jelinić. Kao što znamo, 24.4. izlazi mandat glavnom državnom odvjetniku gospodinu Dinku Cvitanu i Vlada je u prilici da predloži imenovanje novog glavnog državnog odvjetnika. Mi to činimo, Dražen Jelinić je kandidat, kada smo utvrđivali uopće kako pristupit tome, najprije smo rekli da bi htjeli da to bude čovjek iz samog sustava. Državno odvjetništvo je ogroman, veliki sustav i velika je prednost ako je to netko unutar sustava tko pozna procese, tko pozna kadrove i to je bio jedan od prvih zahtjeva koji smo imali. I drugi zahtjev, naravno da to mora bit osoba koja se može nositi sa svim zadaćama koje ta funkcija nosi. Bit glavni državni odvjetnik, to nije tek obavljanje funkcije, to nije tek obavljanje nekog posla, to je, ja bih rekao, način života. Sa tim predmetima, sa svim onim što funkcija nosi, zapravo cijeli dan si, cijelo vrijeme, sa tim živiš i to je doista iznimno složeno i teško. Da kažem nekoliko rečenica o Draženu Jeliniću. On je čovjek koji je cijeli svoj radni vijek proveo u državnom odvjetništvu. Počeo je od vježbenika, bio je zamjenik Općinskog državnog odvjetnika, onda je bio Općinski državni odvjetnik, bio je zamjenik Županijskog državnog odvjetnika, nakon toga Županijski i evo sada je zamjenik Državnog odvjetnika. On je ujedno i predsjednik državno odvjetničkog vijeća, dakle to je ono neovisno tijelo koje imenuje, razrješava, odlučuje o napredovanju u okviru Državnog odvjetništva, dakle s te strane iznimno dobro pozna i kadrovsku strukturu unutar tog sustava. Svi znamo što se segmenta rada Državnog odvjetništva tiče, vi ste tek nažalost jučer imali priliku raspravljati o izvješćima za rad Državnog odvjetništva za razdoblje 2015. i '16. godina. Svi vidimo i svima je jasno da su statistike odlične, da od 10 podignutih optužnica 9 završi osuđujućim presudama, što statistički gledajući je jako dobro, dakle i ažurnost i odgovornost, očito je naše državno odvjetništvo kada podiže optužnicu, onda itekako ulazi sa jednom velikom dozom sigurnosti da će ona završiti i osuđujućom presudom, dakle ne ide u one postupke gdje smatra i gdje postoji nekakva izvjesnost i veliki rizik da bi moglo završit drugačije. Što je sasvim u redu, jel kazneni postupak i zakoni koji reguliraju to područje zadiru najdublje u temeljna ljudska prava kao jedno od najvećih vrednota i samu slobodu. Što se tiče percepcije, nažalost percepcija je bitno drugačija, percepcija je zapravo da je rad Državnog odvjetništva neuspješan, to se mjeri prema prvenstveno onim velikim složenim predmetima koji su brojni u tijeku i gdje mi nemamo sudski epilog. Ja ovdje želim reći, mislim da to ne možemo stavit na dušu državnom odvjetništvu, radi se kao prvo i o iznimno složenim i teškim predmetima gdje je uglavnom i veliki broj okrivljenika, gdje imamo veliki broj dokaznih radnji, saslušanja, svjedoka, vještačenja razno razna, tako da to sami predmeti po sebi su itekako složeni. S druge strane, nije jedini sudionik toga niti državni odvjetnik, nego sudionici su i sud koji mora donijet odluku koja nerijetko bude povodom žalbe vraćena na ponovni postupak. Povodom odluke Ustavnog suda vraćena također na ponovni postupak i to u tim velikim složenim predmetima se nažalost vrlo često dešava. Stoga sve je ovo iznimno složeno i to su ogromni i veliki zahtjevi pred ovu funkciju. Mi smo se odlučili kao Vlada da predložimo čovjeka iz sustava, Dražena Jelinića koji ima zaista sjajne reference koje doista ukazuju da ćemo dobiti čovjeka koji će se moći nosit sa zadaćama ovog složenog posla koji je pred njim i imamo duboku vjeru da će sustav funkcionirat. Ovdje želim vrlo jasno reći da ovo nije akt neprijateljstva prema Dinku Cvitanu, ja mu se želim i ovom prilikom javno zahvalit na njegovom zaista predanom i odgovornom radu u mandatu koji izlazi 24.4. i Dinko Cvitan i osobno znam kako je živio i radio ovaj posao, cijele dane u uredu, to su iznimno teški i složeni predmeti, ali Dinko Cvitan ostaje u sustavu, on prema zakonu postaje zamjenik glavnog državnog odvjetnika što je isto iznimno visoka razina i na kraju krajeva njegovo iskustvo koje je stekao bit će sasvim sigurno relevantno i bit će cijenjeno jer ne samo to, on je obnašao i funkciju ravnatelja USKOK-a prije nego što je postao glavni državni odvjetnik. Nama je jasno da moramo, da bi sustav bolje funkcionirao osigurati i infrastrukturu, nije dovoljno samo postavit glavnog državnog odvjetnika, nama je jasno da je Zakon o kaznenom postupku pokazao brojne slabosti kroz svoju primjenu, 2008. imamo i 7 izmjena tog zakona, došlo je vrijeme da ga promijenimo, da idemo sa potpuno novim Zakonom o kaznenom postupku i to ćemo radit, pripremamo temeljnu dokumentaciju za radnu skupinu koja će na tome raditi i koja će u jednom razumnom razdoblju predložiti potpuno novi zakon. Moramo osigurati svu kadrovsku i materijalnu infrastrukturu koja je potrebna za rad, znam, upoznat sam da manjka i potreba za rad ljudi, upoznat sam da manjka i samih ljudi i sve ćemo to u sljedećem razdoblju radit na tome kako bismo poboljšali taj sustav.

Smatramo da izborom Dražena Jelinića za glavnog državnog odvjetnika dobit ćemo novu osobu na čelu ove važne, prevažne institucije, on će donesti ja bih rekao, jednu novu snagu, jednu novu energiju koja je potrebna i sa te strane vjerujem da ćemo i kroz to stvoriti bolje uvjete za dalji rad. Evo hvala vam lijepo i koliko sada smo bili prije ove plenarne sjednice, Odbor za pravosuđe je obavio i razgovor sa kandidatom za glavnog državnog odvjetnika i koliko znam, dobio je jednoglasnu podršku tamo. Zahvaljujem poštovanom ministru pravosuđa gospodinu Draženu Bošnjakoviću na ovom obrazloženju prijedloga. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, dakako, drago mi je da ste spomenuli uvjete u kojima pojedini državni odvjetnice, to svakako treba na tome poraditi. Međutim dozvolite mi da jedan dio iako nisam pravnik da pokušam dati jednu primjedbu konstruktivnu o čemu bi svakako trebalo razmisliti. Naime Državno odvjetništvo je neovisno tijelo koje treba širiti interese RH i državni odvjetnik tako. I zato mi je malo nelogična odredba članka 100. stavak 3. u kojem kaže da državni odvjetnik može biti na prijedlog Vlade razriješen ako ne postiže zadovoljavajuće rezultate. Ta mi je odredba ovako čudna, što su zadovoljavajući rezultati, jel' oni mogu sa stajališta Vlade biti različiti, mogu biti i upitni, upravo ovo o čemu ste vi pričali i zbog interesa javnosti i zbog svega, jer može se dogoditi upravo suprotno da je Vladi zadovoljavajuće ako državni odvjetnik ne radi svoj posao dobro. Odgovor ministar Bošnjaković, izvolite. Poštovani zastupniče, pa nijednoj Vladi ne može biti zadovoljavajuće ako držani odvjetnik koga je ona predložila ne radi svoj posao.

Koliko vidite ovdje nam statistički stvari jako dobro stoje, od 10 optužnica, 10 završi sa osuđujućim presudama, a dojam i percepcija su potpuno drugačiji u statistici, toliko. Slijedeća replika, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Poštovani ministre, zapravo spomenuli ste i sami jednu stvar koju smo i na odboru danas i koju sam spomenuo a vezano je za uvjete rada diljem općinskih državnih odvjetništava diljem zemlje i naravno i županijskih, smatram da je isto kako bi osigurali što veće i bolje rezultate i u kvantitativnom smislu koje ste naveli ali i ove u kvalitativnom koji prije svega i javnost se najviše referira a to su oni koji su medijski najinteresantniji.

Potpuno smo svjesni tog problema zapravo materijalne i kadrovske infrastrukture koja mora biti na određenoj razini kako bi se svi poslovi mogli kvalitetno obavljati. U slijedećem razdoblju ćemo iznaći i prostor, gledat ćemo da i kadrovski se popunimo tamo gdje je to potrebno ali nije to problem nažalost samog Državnog odvjetništva već mnoga pravosudna tijela u RH muku muče da prostorom i gledamo gdje god je to moguće, gdje god to možemo da saniramo i da osiguramo što je moguće bolje uvjete za rad. Zahvaljujem na odgovoru ministru Bošnjakoviću. Slijedeća replika poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Prvo, uvaženi gospodine ministre, dopustite mi da vam izrazim kritiku što jučer niste bili u Saboru kada smo ustvari po prvi i jedini puta u vašem mandatu raspravljali o izvješću o radu gospodina Dinka Cvitana o radu Državnog odvjetništva u RH de facto u protekle 4 godine. Držim da ste trebali biti ovdje i držim da ste trebali govoriti a isto tako držim da ste trebali odgovarati na određena pitanja koja su preduvjet donošenja svake meritorne odluke o imenovanju nove osobe koja će biti na čelu državnoodvjetničke organizacije.

Prihvaćam kritiku, žao mi je što nisam jučer mogao biti, bilo je drugih obveza, međutim znate da sukladno Poslovniku me može zamijeniti državni tajnik koji je ovdje bio i pitanja su mogla biti adresirana i njemu. Ali što se tiče drugog vašeg pitanja, vezano što nas je smetalo kod Dinka Cvitana, ne smeta nas ništa. Mi nismo Dinka Cvitana niti razriješili, nismo ga niti smijenili, njemu naprosto ističe mandat. Tamo od ljudi koje smo gledali, smatramo da Dražen Jelinić ima takve reference koje strše i koje nam daju vjeru i nadu da će on donesti jednu novu svježinu, jednu novu energiju koja će zapravo se jako dobro reflektirati na rad Državnog odvjetništva. Statistika koju imamo za vrijeme Dinka Cvitana je izvrsna, kao što sam već ovdje nekoliko puta rekao, od 10 optužnica, 9 je završilo osuđujućim pravomoćnim presudama, što je jako dobra statistika, međutim, percepcija, vezano za velike predmete nije dobra i veliki je prostro koji trebamo zapravo još popuniti kako bi dobili jedan puno bolji sustav kaznenog procesuiranja kriminaliteta u RH. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Hvala lijepo gospodine Orsat, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Robert Podolnjak.

Gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre sa vašom suradnicom. Eto, par dana prije isteka mandata glavnog državnog odvjetnika, imamo raspravu, a sutra, vjerujem i glasovanje o izboru nove osobe za tu dužnost. Dozvolite prije svega da kažem, kako situacija da u krajnjem roku, dakle, nekoliko dana prije isteka mandata biramo novu osobu na određenu dužnost, nije slučaj samo kod izbora glavnog državnog odvjetnika, nama se to nažalost, događa već u kontinuitetu i koliko se unatrag mogu sjetiti, u pravilu nam se događa to pri isteku manda ili čak nakon isteka mandata. Imali smo izbor predsjednika Vrhovnog suda, zapravo ono, u krajnjem cajtnotu, imali smo izbor Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, sada nažalost i izbor glavnog državnog odvjetnika. Dakle, govorite o jednom trendu koji nije dobar i prije svega, dakle, trebali bismo se držati procedure i dati dovoljno vremena i nama i klubovima da imamo dovoljno relevantnih informacija, naročito kada se biraju osobe na vrlo važnoj dužnosti u vrlo važna državna tijela. I stoga prije svega, naravno da je naša kritika Kluba zastupnika Mosta, na ovu proceduru koja je inače, zapravo prema sadašnjim odredbama zakona o Državnom odvjetništvu, izuzetno zapravo netransparentna. Ono što imamo sada, to je izbor glavnog državnog odvjetnika na temelju prijedloga Vlade RH i uz mišljenje nadležnog odbora a to je Odbor za pravosuđe. I mi zapravo do prije 2 ili 3 dana, nismo ni znali, hoće li biti, hoće li Vlada predložiti ponovno gospodina Cvitana za još jedan mandat na ovoj dužnosti ili će predložiti novu osobu i od niza osoba bile su medijske spekulacije tko će zapravo biti ta osoba, a tek jučer je službeno čini mi se to objavljeno da će to biti gospodin Jelenić. I to naravno nije dobro i to znamo i zbog toga kao što ste i vi rekli, to ćemo mijenjati novim Zakonom o državnom odvjetništvu, s jednom kvalitetnijom procedurom, ali mislim da je logično izraziti žaljenje, što tu novu proceduru koja će biti transparentnija, ne primjenjujemo već pri izboru novog glavnog državnog odvjetnika, danas po novoj proceduru. A ta nova procedura bi naravno uključivala i javni natječaj Državnoodvjetničko vijeća, dovoljno vremena prije isteka mandata postojećeg glavnog državnog odvjetnika, javni natječaj na koji bi se mogli javiti svi oni kandidati koji ispunjavaju uvijete, natječaj na kojem bi Državno odvjetničko vijeće utvrdilo prijedloge kandidata koji ispunjavaju uvijete sa mišljenjem o tim kandidatima i do te kandidate dostavilo Hrvatskom saboru, naravno da bi se i Vlada o tome očitovalo, ali vjerujemo da bi to bio jedan puno kvalitetniji postupak, onakav kakav je planiran već godinama unaprijed u suradnji sa GREKOM ali eto nije do danas zaživio. Međutim, čekati ćemo još 4 g. očito da taj postupak bude primijenjen pri izboru glavnog državnog odvjetnika. Mi ćemo u Mostu biti suzdržani pri odlučivanju glavnom državnom odvjetniku, ali želimo jasno reći da to nije stvar nepovjerenja u osobu koja se predlaže ili u sumnje da ta osoba nije kvalitetan izbor i prijedlog Vlade. Prije svega, radi se o tome, da smo o tom prijedlogu informirani tek jučer, da se zapravo ne slažemo s procedurom, koja je apsolutno netransparentna i u tom smislu je naša suzdržanost. Nemamo razloga sumnjati i po dostupnim informacijama koje i mi imamo i kao zastupnici i kao klub, da je riječ o profesionalcu koji je vrlo iskusan, koji je pa gotovo, najveći dio svog radnog vijeka proveo u Državnom odvjetništvu, koji apsolutno poznaje sustav, koji je uostalom i zamjenik glavnog državnog odvjetnika. Sve su to reference koje govore u prilog izbora gospodina Jelenića Dakle, to apsolutno nije sporno. Vi ste iznijeli razloge zbog kojih Vlada ne predlaže ponovno gospodina Cvitana, rekli ste da su to razlozi koji su otprilike traženje svježine i nove energije u radu glavnog državnog odvjetništva i možemo respektirati te razloge kako ste ih iznijeli, naravno da bi smo to mogli kao razloge navesti kod izbora svakog dužnosnika nakon određenog mandata. Jer nakon određenog mandat u Državnom odvjetništvu, sasvim sigurno nije jednostavno raditi, radi se o jednoj od najzahtjevnijih i najodgovornijih dužnosti i vidjeli smo jučer ovdje u izlaganjima, gospodina Cvitana i nekim vrlo emotivnim istupima da je izuzetno teško raditi taj vrlo odgovoran posao i zbog toga naravno da je uvijek moguće govoriti o tome da treba tražiti osvježenje, novu energiju, ali imajući u vidu, što ste i sami rekli, određeni kontinuitet u obnašanju te dužnosti. Ono što želimo reći dodatno je da bi svakako trebalo promišljati, ne samo o izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu i u postupku izbora, nego i o Ustavnim promjenama. Uvijek želim u ovakvim situacijama podsjetit da nam Ustavno uređenje državnog odvjetništva nije dovoljno kvalitetno. I u smislu osiguranja samostalnosti i neovisnosti državnog odvjetništva pa tako i čelne osobe tog državnog tijela, kao i mandata glavnog državnog odvjetnika. Činjenica je, jučer je i sam gospodin Cvitan rekao da bi on radije da glavni državni odvjetnik ima jedan mandat pa makar i duži, dakle možda koju godinu više, ali da zapravo ne očekuje da bude ponovno izabran, s obzirom na prirodu posla koju radi, odgovornost, nužnost održanja neovisnosti prema Vladi RH i mi smo sami jučer u raspravi istakli da upravo tu neovisnost, čak na simboličnoj razini gospodin Cvitan nije uspio održati, naročito imajući u vidu konferenciju za medije na kojoj je bio zajedno sa predsjednikom Vlade i svi smo rekli da je to bilo nešto što apsolutno nije se trebalo dogoditi da je to najmanje na simboličnoj razini dovelo u pitanje održavanje neovisnosti i samostalnosti glavnog državnog odvjetnika. To je ono naravno što očekujemo od novog glavnog državnog odvjetnika, da apsolutno čini sve na održanju te neovisnosti i samostalnost i ne samo u percepciji, nego i u stvarnom djelovanju. Naravno da je to zapravo i najteži zadatak imajući u vidu odgovornost glavnog državnog odvjetnika. Ono što također očekujemo da će glavni državni odvjetnik, a vrlo brzo će vjerojatno biti pred nama podnoseći izvješće za 2017. godinu, po prirodi stvari jer će morati to izvješće braniti na neki način, a na kraju krajeva i sam je osoba koja je u tom sustavu niz godina, dakle jako ga dobro poznaje, očekujemo da će u tom izvješću se koncentrirat, ne na tisuće statističkih podataka koje uvijek možemo naći na 200 i više stranica tog izvješća, nego da će se koncentrirati na ključne aspekte rada državnog odvjetništva, da će na neki način iznijeti i ono što nam sada nedostaje, a to je program rada, programa rada njega kao glavnog državnog odvjetnika, da će sasvim, ono što očekujemo zatražiti od nas kao zastupnika neke ključne prioritete za koje smo mi odgovorno, primjerice u zakonodavnoj sferi. Ali nije bilo dobro jučer čuti gospodina Cvitana kad je rekao u nekom trenutku odgovarajući na jednu od replika da je zakonodavni okvir vrlo loš. Dakle kad govori o kaznenom zakonu, Zakonu o kaznenom postupku, drugim zakonima, postavlja se pitanje što zapravo su svi sazivi Hrvatskog sabora učinili kontinuirano mijenjajući zakonodavstvo u toj sferi koja se direktno naravno odnosi i na rad državnog odvjetništva kada nam glavni državni odvjetnik na kraju svog mandata kaže da zapravo sve to skupa nije dobro i da on apsolutno nije zadovoljan zakonodavnim okvirom. Ne moram to prihvatiti kao relevantnu i točnu činjenicu, ali bi bilo jako dobro da glavni državni odvjetnik koji će biti imenovan, kad dođe pred Hrvatski sabor kaže da postoje nekoliko važnih prioriteta u zakonodavnoj sferi što on smatra da bi nužno bilo mijenjati u Zakonu o kaznenom postupku ili Kaznenom zakonu ili nekom trećem zakonu. Što bi bilo jako važno za uspješniji i kvalitetniji rad državnog odvjetništva i za brži postupak jer upravo je to ono što smo mnogi zamjerili izuzetno dugo trajanje kaznenih postupaka, naročito u onim složenijim slučajevima, naročito u onim Uskočkim predmetima gdje je teško bilo locirati odgovornost ili podijeljenu odgovornost državnog odvjetništva i sudbenog ogranka. Jednako tako očekujem od njega da se izbori za kvalitetnije uvjete za rad državnog odvjetništva. Jer zapravo ako gledate izvješće koje smo imali prilike jučer raspraviti, imate jedan veliki odjeljak u izvješću u kojem zapravo vam glavni državni odvjetnik kaže da su nedostatni kadrovski, prostorni, infrastrukturni uvjeti bitan razlog za neuspješnost ili nedovoljnu kvalitetu rada državnog odvjetništva. Ne vjerujem da je nemoguće osigurati kvalitetne pretpostavke za rad državnog odvjetništva i USKOK-a u prostornom smislu, u smislu onog tehničkog djela koji je nužan za rad državnog odvjetništva, kako bi prestao taj razlog biti jedan od važnijih kao izgovor za nedovoljnu kvalitetu rada državno odvjetništva. Dakle imajući sve ovo u vidu, nadamo se da će glavni državni odvjetnik donijeti kako vi smatrate, novu svježinu i energiju, ali sama činjenica da je riječ o osobi koja je dugi niz godina u sustavu državnog odvjetništva, zamjenik glavnog državnog odvjetnika, osoba koja ima taj kontinuitet, samo po sebi nije ključan razlog da će ta osoba biti jako dobro na dužnosti glavnog državnog odvjetnika. Na kraju krajeva, prije 4 g. smo imali sličnu situaciju, gospodin Cvitan je jednako tako bio osoba iz tog sustava, dakle, poznavao je dobro taj sustav, bio je zamjenik glavnog državnog odvjetnika, ali 4 g. kasnije to nije bilo dovoljno da bude imenovan. Ono što bismo mi poručili budućem glavnom državnom odvjetniku jest da ne razmišlja o slijedećem mandatu. Neka radi ovaj mandat koji mu pristoji, ovaj četverogodišnji mandat s apsolutnim prioritetom da bude neovisan i samostalan, da doista kvalitetno unaprijedi rad glavnog državnog odvjetnika i državnog odvjetništva u cjelini. A nakon toga ćemo zajedno ocjenjivati koliko je taj rad bio uspješan.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, već je kolega Podolnjak rekao i o tome se puno raspravlja, procedura je malo isforsirana u ovom slučaju, dakle, oko izbora novog državnog odvjetnika. Tu ste čuli dovoljno primjedbi, pridružujem se tim primjedbama, zato što je to, zaista, kao što smo vidjeli iz vrlo praktičkih iskustava, jedan od ključnih funkcija, kako god gledali u hrvatskoj institucionalnoj infrastrukturi, odnosno, u mogućnosti funkcioniranju Hrvatske kao pravne države. I zato bi zaista bilo potrebno da se da dovoljno vremna i dovoljno prostora za raspravu, razgovor, sa osobama ili osobom koja se predlaže za tu funkciju. U ovom slučaju je de facto u velikoj mjeri Parlament doveden pred završen čin, sa izborom novog državnog odvjetnika, pa čak do te mjere da nije znao da li će to biti reizbor ili će to biti novi izbor. A upravo u ovakvim predmetima, dakle, kada se radi o institucijama koji su sastavni dio na neki način pravosuđa i koje čine nekakvu podlogu za institucionalno funkcioniranje, pa onda i poštivanje i respekt prema državi, treba poštivati proceduru i treba dati Parlamentu vremena da donese odluku temeljem uvida a ne na brzinu. Posao Državnog odvjetnika, mislim da je to svima jasno i da smo vidjeli iz svih događanja u zadnjih 10-tak godina, je vrlo težak posao. Posao u kojem je ta osoba cijelo vrijeme, de facto pod različitim vrstama političkog pritiska, direktnog i indirektnog, pod pritiskom javnosti, gdje postoji iz očitog razloga velika razloga između onog što se stvarno radi i što je percepcija, a percepcija, ne trebam vas previše podsjećati, obzirom da ste svi političari, percepcija je katkad važnija od činjenica, zbog toga što se na percepciji bazira povjerenje ili nepovjerenje u pojedine institucije. I obzirom na specifičnost tog posla, mislim da je prijedlog koji apsolutno treba po našem mišljenju u GLAS-u i HSU usvojiti, ali u svakom slučaju u najmanju ruku razmotriti, to je definiranje jednog mandata za tu funkciju, dakle, predlaganje u budućim promjenama zakona, da se funkcija Državnog odvjetnika, definira kao funkcija, na koju se osoba bira na jedan mandat. Taj mandat, eventualno može se produžiti, na više od 4 g. tako da se ne poklapa točno sa sazivima Parlamenta, tamo gdje se takvi instrumenti koriste, vrlo često se pazi da se mandat funkcije ne poklapa sa mandatom jedne vlade i jednog Parlamenta, ali da se taj funkcija definira kao funkcija na koju se osoba bira na jedan mandat, upravo zato, da ne dolazimo u ovakve situacije u kakvu smo došli sada, a i zato, da osoba koja je na tom mjestu ima nešto više podrške u svojoj neovisnosti od politike koja je u tom trenutku, odnosno, stranke i ljudi koji su u tom trenutku na vlasti, zbog toga što ne razmišljat o tome, da li će obnoviti ili neće obnoviti mandat, kao što je to sada slučaj. Mislim da apsolutno postoji obzirom na prirodu tog posla i prirodu pritiska, pa i opasnosti o kojem je sadašnji Državni odvjetnik jučer govorio koji taj posao sa sobom nosi bi bilo primjereno i zapravo vrlo korisno da se državni odvjetnik bira na jedan mandat. Ima i logike za i argumenata za kontinuitet. Dakle, apsolutno je važno da postoji određeni kontinuitet i iz te perspektive da se bira i predlaže ljude koji su do sada radili na tom poslu, odnosno vrlo blisko surađivali sa glavnim državnim odvjetnikom kao što je ovdje slučaj, pa kao što je bio i slučaj prilikom izbora Dinka Cvitana koji je sam bio prije toga zamjenik glavnog državnog odvjetnika. Međutim, nema nikakve logike, a mislim da ovo što sam do sada iznijela dodatno podržava takav stav, nema nikakve logike da treba diskreditirati ili dezavuirati ili na neki način odbaciti dosadašnjeg državnog odvjetnika ili posao dosadašnjeg državnog odvjetnika da bi se predložio novi, kada se radi o ovakvoj situaciji završetka mandata. Dakle, nema nikakvog razloga da se ne prihvate izvješća državnog odvjetnika kao naprosto izvješća o radu koji nije bio savršen, ali Dinko Cvitan nije bio loš državni odvjetnik, kao što po mom mišljenju niti Mladen Bajić nije bio loš državni odvjetnik i nema nikakve potrebe da se odbacuju izvješća državnog odvjetnika da bi se predložila nova osoba. Da li su imali oni jedan i drugi pogreške u svom radu? Pa naravno da jesu. Da li su riješili sve goruće, dramatične, veliki skandale u RH što se pojedinih slučajeva tiče? Nisu. Ali, isto tako prije njihovog dolaska o tim temama uopće ozbiljno nije raspravljano, odnosno nisu ozbiljno obrađivane. Prema tome, mišljenje nas u GLAS-u i HSU-u je da ne treba odbaciti osobu koja je do sada i rad osobe koja je do sada radila taj posao, da bi se predložila nova osoba. Po logici koja je do sada vladala, gospodin Jelinić bi morao misliti, da tko god je sada njegov zamjenik, zapravo će mu sad raditi o glavi jer će pokušati se pozicionirati tako da ga slijedeća ekipa predloži kad istekne Jeliniću mandat, da ga predloži za novog državnog odvjetnika. To zajedno sa smanjenjem sredstava državnom odvjetništvu, koje je nažalost, izglasano u ovom parlamentu, sigurno nisu dobri uvjeti rada. To su loši uvjeti rada i uvjeti rada koji stvaraju jednu vrstu ugrađene netrpeljivosti ili ugrađenog konflikta u jednu instituciju koja de facto više-manje samostalno obavlja ključni posao u hrvatskom pravosuđu, pa onda, ako hoćete i u hrvatskoj državi. Prema tome, Klub GLAS-a i HSU-a svakako će glasati za prihvaćanje izvješća glavnog državnog odvjetnika koja su jučer ovdje raspravljana, ali će u slučaju prijedloga novog državnog odvjetnika zbog načina na koji je predložen, ne zbog osobe, osoba čini se je kvalificirana da taj posao radi, će biti suzdržani, ne moramo pljunut na ono što je bilo da bi doveli nešto novo.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege. Smisao bavljenja politikom ne smije biti samo osvajanje i obnašanje vlasti jer ta vlast ne smije biti cilj, već samo sredstvo kojim moramo omogućiti svim građanima bolji život u RH. Svjedoci smo da danas korupcija izjeda naše društvo. Zbog korupcije mnogim mladim ljudima ukradena je budućnost, a starijima dostojanstvo. Kao ljudi koji vole ovu zemlju ne možemo mirno promatrati kako Hrvatska raste u percepciji korupcije, a kako istovremeno klizi na dno liste konkurentnosti. Zbog korupcije, nepovjerenja ljudi u institucije, administrativne neefikasnosti, izostanka reformi ljudi napuštaju našu zemlju. Moramo mijenjati zakone i sprječavati korupciju, ali samo zakoni neće biti dovoljni. Svjesni smo da se navike moraju promijeniti i znamo da to ne ide preko noći i često su potrebne godine da bi se neki stavovi promijenili. Ali moramo ustrajati. Da bi vratili vjeru ljudi u Hrvatsku prije svega moramo vratiti vjeru ljudi u institucije. I efikasna država, dobro društvo u osnovi znače red i povjerenje. Prema izvješću Europske komisije iz 2017. godine o suzbijanju korupcije, hrvatska kasni s provedbom važne strategije suzbijanja korupcije i akcijskog plana za njezinu provedbu. Nije napredovala ni provedba hrvatske strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. Vlada još nije potvrdila obveze iz akcijskog plana Ministarstva pravosuđa iz 2015. godine, ni općenito iz nacionalnog programa reformi iz 2016. godine. Iako je ova Vlada u svoje prioritete uvrstila učinkovito suzbijanje korupcije, posebno u javnoj nabavi, još nisu poduzeti konkretni koraci. Političke smjene koje za cilj imaju samo smjenu zbog uhljebljivanja, a ne zbog kvalitetnijeg obavljanja posla doprinose korupciji. Primjeri su samo neki. Izbor povjerenika i savjetnika u Agrokoru, stranačko i rodbinsko uhljebljivanje u dubrovačkoj zračnoj luci, smjena nadzornog odbora HRT-a, smjena na čelu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i da ne nabrajam dalje. Dakle, Vlada koja do prije tjedan dana prije isteka mandata glavnom državnom odvjetniku nema prijedlog novog glavnog državnog odvjetnika, pokazuje da joj uopće nije stalo do borbe protiv korupcije i zato smo s pravom u Hrvatskoj pada povjerenje građana u institucije, raste indeks osjećaja korupcije i po nekim istraživanjima 94% ispitanika u Hrvatskoj smatra da je korupcija u zemlji i više nego raširena a 58% njih smatra da je taj osjećaj u zadnje 3 godine veći i da se korupcija i povećala. U takvom ambijentu dočekujemo izbor novog državnog odvjetnika. S time da nismo dobili odgovore na neka ključna pitanja. Mi ne možemo podržati izbor novog državnog odvjetnika dok ne znamo koji je pravi razlog zbog kojeg mora otići Dinko Cvitan. Možda zbog toga što je pokrenuo istrage protiv koalicijskih partnera koji svojim mandatima omogućavaju ovoj Vladi da ima tanku većinu. Možda zbog toga što je pokrenuo istrage u Agrokoru gdje se događa legalna pljačka. Ili možda zbog toga što nije htio raditi po nalogu vladajućih. Ali da ja ne bi prejudicirao, molim ovu Vladu da nama ovdje i javnosti objasni koji je stvarni razlog smjene glavnog državnog odvjetnika. Nemamo razloga biti protiv čovjeka ali smo protiv ovakvog način izbora. ne dovodeći u pitanje stručnost predloženog kandidata za novog državnog odvjetnika, pred njega se postavlja pitanje. Može li biti državni odvjetnik u službi zakona i građana ili će biti državni odvjetnik u službi političkih nalogodavaca? Možda je došlo vrijeme da se iz temelja promijeni način na koji se bira glavni državni odvjetnik. Mi u SDP-u smatramo da se glavni državni odvjetnik treba birati na mandat od 7 godina na samo jedan mandat kako bi mogao završiti započete procese i kako bi uslijed trajanja mandata i ukoliko se dogodi promjena vlasti, bio potpuno neovisan od te promjene vlasti. Tim činom bismo doprinijeli tome da on bude još neovisniji od politike ali i da se bira kvalificiranom većinom svih zastupnika. Želimo da novi državni odvjetnik s posebnom pažnjom nastavi i dalje rasvjetljavati sve postojeće slučajeve ali isto tako pogotovo one kod koji postoji posebna sumnja na političku korupciju jer zemlja bez korupcije naš je konačni cilj. S obzirom na trenutnu situaciju i s obzirom na neriješen probleme koji ga čekaju ali i s obzirom da postoje osnovane sumnje u nove slučajeve poput HRT-a, Agrokora, zapošljavanja po rodbinskom i stranačkom ključu, spornih javnih nabava i da ne nabrajam dalje, očito je da će novi državni odvjetnik imati puno posla i da mu neće biti lako. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, poštovana državna tajnice. Poštovane kolegice i kolege, evo danas raspravljamo o Prijedlogu odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika ali prije nego što nešto kažem o samom kandidatu uvodno ću reći par riječi o samoj državnoodvjetničkoj organizaciji jer smatram da je to izuzetno važno radi javnosti koja prati naš rad kako bi dobili potpuniji uvid u samu strukturu te organizacije i njenu nadležnost a samim time i prava i obveze glavnog državnog odvjetnika. Osnova za uređenje položaja i ovlasti Državnog odvjetništva je odredba članka 125. Ustava čime je uređeno kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno za postupanje protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela i za poduzimanje pravnih radnji radi zaštite imovine RH te podnošenje pravnih sredstava za zaštitu Ustava i prava. Zakonom o Državnom odvjetništvu koje je imalo nekoliko izmjena, propisana je organizacija samog Državnog odvjetništva, ovlasti državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, rad Državnoodvjetničkog vijeća kao i druga područja bitna za rad Državnog odvjetništva. Zakon osim odredbi i organizaciji Državnog odvjetništva sadrži pojedine odredbe o postupanju Državnog odvjetništva u postupcima u kojima sudjeluje kao stranka. Ono što je bitno reći da način i ono kako su pojedini postupci utvrđeni samim zakonima kao što je kazneni, prekršajni, parnični i ovršni, upravni itd., ustvari je vrlo značajno jer iz toga proizlaze i ovlasti Državnog odvjetništva odnosno način postupanja u tim postupcima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državno odvjetničke organizacije, a posebno skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u Državnom odvjetništvu. Zatim on obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u Državnom odvjetništvu, vodi statistiku o obavljenim poslovima propisano zakonom i u stvari brine i odgovoran je za rad cijelog Državnog odvjetništva. Iako su izmjenama Zakona o Državnom odvjetništvu u značajnoj mjeri smanjene ovlasti glavnog državnog odvjetnika. U javnosti još uvijek postoji percepcija kako glavni državni odvjetnik ima pravo i može odlučivati o svakom pojedinom slučaju i pitanju koje se pojavi unutar državno-odvjetničke organizacije. No, odredba članka 9. stavka 2. Zakona o Državnom odvjetništvu koja se odnosi na hijerarhijski ustroj Državnog odvjetništva daje mu ovlasti isključivo u području državno odvjetničke uprave. Nasuprot tako uvriježenom mišljenju u stvari pravilo je da svaki državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika je samostalan u svom radu, samostalno donosi odluke i odgovoran je za taj rad i za odluke u konkretnom predmetu. Izuzetno ta se samostalnost može ograničiti od strane čelnika Državnog odvjetništva ili čelnika višeg Državnog odvjetništva davanjem pisanog i obrazloženog obveznog naputka za postupanje također sukladno Zakonu o Državnom odvjetništvu i to samo onda kada je takov naputak potreban radi jedinstvene primjene zakona. Učinkovitost Državnog odvjetništva puno puta zavisi i o kvaliteti, načinu postupanja drugih tijela s kojima Državno odvjetništvo surađuje i stoga kada ocjenjujemo rad Državnog odvjetništva trebamo imati u vidu i taj segment, odnosno koliko su efikasna i druga državna tijela s kojima u svom radu sudjeluje Državno odvjetništvo prije svega Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i druga državna tijela pogotovo kada se radi i o uspjehu Državnog odvjetništva o radu na građansko-upravnim predmetima u zastupanju Republike Hrvatske. Jučer smo raspravljali u izvješćima o radu Državnog odvjetništva, pa smo čuli i određene probleme unutar Državne odvjetničke organizacije koji se tiču prije svega ljudskih resursa, materijalno-financijskih uvjeta glede nedostatka opreme i prostora za učinkovit rad. Također mogli smo zaključiti da postoje problemi preopterećenosti USKOK-a kao dijela organizacije koja se bavi, dakle sa puno kaznenih djela. I zbog te preopterećenosti možda puno puta rad na samim onim velikim značajnim predmetima koji su od osobitog interesa za javnost ne budu možda riješeni onako kako to javnost očekuje u onom vremenskom roku kako to javnost očekuje. I zbog toga je možda puno puta i sama percepcija javnosti o djelotvornosti ove organizacije negativna. Evo danas smo imali na Odboru za pravosuđe i razgovor sa kandidatom i evo ja vjerujem kako je on najavio da će pokušati i u tom segmentu uvesti neke promjene kako bi i tu došlo do veće efikasnosti. Predloženi kandidat gospodin Dražen Jelinić je prije svega profesionalac kako je on sam rekao za sebe dijete državno-odvjetničke organizacije jer je u tom sustavu od 1992. godine. Ono što mogu zaključiti da je zaista prošao sve stepenice unutar državne odvjetničke organizacije i to onim redoslijedom koji je prirodan, tako da je od vježbenika preko savjetnika bio i zamjenik Općinskog državnog odvjetnika, te općinski državni odvjetnik, zatim zamjenik županijskog državnog odvjetnika, županijski državni odvjetnik, zamjenik ravnatelja USKOK-a i evo sada i zamjenik glavnog državnog odvjetnika, tako da smatram da je ovo zaista kruna njegove profesionalne karijere i mislim da je dobro da šaljemo poruku i samim ljudima koji su unutar državno-odvjetničke organizacije, da se zaista isplati biti marljiv, profesionalan, kvalitetan u svom radu i da jednostavno taj prirodni uspon u karijeri je onda nešto što prirodno i slijedi. Evo sve ovo što sam rekla u stvari bi još nadopunila da gospodin Jelinić osim svog profesionalnog djelovanja unutar državno-odvjetničke organizacije obnaša i članstvo u brojnim profesionalnim tijelima. Isto tako koautor je priručnika za državne odvjetnike, koautor priručnika za primjenu novog Kaznenog zakona, te autor nekoliko publikacija s temama iz područja kaznenog prava. Dakle, vidimo svi, mislim da su ovdje to i kolege u prijašnjim raspravama zaključili da se radi o vrlo kompetentnoj i vrlo stručnoj osobi, osobi širokih interesa i želje da svojim djelovanjem, iskustvom i znanjem doprinese i izvan same državno-odvjetničke organizacije. Smatram da je vrlo značajno i dobro da je kandidat iz samog sustava, dobro poznaje taj sustav i ljude i probleme i moći će odmah po samom preuzimanju dužnosti glavnog državnog odvjetnika vrlo kvalitetno preuzeti i obnašanje svih dužnosti glavnog državnog odvjetnika, te smatram da je to dobro iz razloga što bilo tko novi da dođe u taj sustav koji je zaista specifičan trebalo bi mu zasigurno određeno vrijeme da upozna sustav i da vidi i shvati njegovo funkcioniranje kako bi mogao i sam efikasno djelovati u tom sustavu. I na kraju želim reći da sam gospodina Jelinića upoznala kroz rad u Državno odvjetničkom vijeću kroz zadnjih 8 mjeseci i moj osobni dojam je da se radi prije svega o vrlo stručnom čovjeku velikog iskustva u praksi, čovjeku koji je vrlo temeljit i posvećen onom što radi, kojem je državno odvjetnička organizacija njen uspjeh u radu i ljudi koji rade u organizaciji od iznimne važnosti čovjeku od osobitog ljudskog integriteta, osjećaja za pravdu i čovjeka koji lako ne odustaje, dakle svoje stavove brani vrlo argumentirano, ali je spreman saslušati i tuđe argumente. Iako je pred njim puno izazova, smatram da će se maksimalno založiti da na njih adekvatno odgovori u interesu RH i svih njenih građana i želim mu u tome puno uspjeha. Naravno da ćemo mi ovdje kroz izvješća pratiti rad cijelog državnog odvjetništva i isto tako moći taj rad ocjenjivati. I na kraju kolegice i kolege iz opozicije koji su ovdje govorili prije mene, kad već nisu mogli naći manu kandidatu, prigovarali su proceduri oko izbora glavnog Državnog odvjetnika, ja moram reći da ne vidim tu nikakve propuste, dakle procedura je poštivana onako kako je propisana, glavni državni odvjetnik će biti imenovan u roku i ja ne vidim bilo kakvih problema u ovoj proceduri koja je provedena. Klub HDZ-a podržava prijedlog kandidata da se za glavnog državnog odvjetnika imenuje kandidat gospodin Dražen Jelinić i želimo mu puno uspjeha u radu. Prelazimo na sljedeću raspravu.

Poštovane kolegice i kolege. Obraćam se u ime Kluba HSLS-a, HDS-a i HDSSB-a te odmah na samom početku svog izlaganja želim reći da ovaj klub neće biti protiv prijedloga Vlade RH upućen Saboru RH da se za glavnog Državnog odvjetnika u narednom mandatu izabere dosadašnji zamjenik glavnog Državnog odvjetnika gospodin Dražen Jelinić. Kad kažem da neće biti protiv, ne mislim da postoji mogućnost da netko bude suzdržan. Dakle, mi ćemo biti za. U ovom uvodnom djelu govorio sam u ime Kluba HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a. U nastavku ovoga što ću reći govorim u ime HDSSB-a i u svoje osobno ime. Obraćam se vama kolegice i kolege zastupnici u ovom Visokom domu. Želim se obratiti hrvatskoj javnosti, želim se obratiti i sigurnosno obavještajnoj agenciji RH, a povod je moje zadnje izlaganje u Hrvatskom saboru kada se raspravljalo o prijedlogu Zakona o državnom odvjetništvu, prvo čitanje P.Z. broj 297. čija je predlagateljica Vlada RH od 8. ožujka ove godine. Podsjećam da sam prilikom svoje rasprave u tom prijedlogu zakona ukazao na ozbiljan problem neprovođenja kvalitetnih sigurnosnih provjera za dužnosnika državnih odvjetništava na svim razinama, od općinskih, županijskih, sve do nacionalne razine ovog državnog represivnog aparata. Ako želimo biti ozbiljna država, a ja mislim da svi to skupa želimo, nitko me ne može razuvjeriti da profesionalne i kvalitetne i sigurnosne provjere dužnosnika, zaposlenika u državnom odvjetništvu nisu od prvorazrednog, nacionalnog interesa za Hrvatsku državu. Podsjećam da sam tom prilikom, ne spominjući ime niti jednog dužnosnika DORH-a, ukazao kako među dužnosnicima DORH-a postoji osoba koja je za vrijeme veliko srpske agresije na RH 1991., '92. godine aktivno sudjelovala u okupatorskim oružanim formacijama koje su razarale, palile i u krvi pokušavale srušiti temelje tek novo stvorene Hrvatske države. Da stvar bude gora, moram naglasiti da se radilo o osobi hrvatske nacionalnosti. Iako tu osobu nisam spomenuo imenom i prezimenom, samo dan kasnije Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku oglasilo se priopćenjem kako bi demantiralo moje navode kao lažne i zbog toga želim citirati njihovo priopćenje. U tom priopćenju ja sam nazvan lažovom. U Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku ne radi niti jedan dužnosnik koji je aktivno sudjelovao u agresorskoj vojsci i napadao istok Hrvatske, kaže se u priopćenju Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku od 9. ožujka 2018. godine. Ja ću sada iscitirati cijelo priopćenje kako bi omogućio da se čuje i strana DORH-a. Na internetskom portalu www.jutarnji.hr je 8.ožujka 2018. objavljen tekst u kojem je između ostalog navedeno da je tijekom rasprave u Hrvatskom saboru saborski zastupnik Branimir Glavaš izjavio: kako danas u Osijeku kao zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u odjelu za ratne zločine radi osoba koja je aktivno sudjelovala u agresorskoj vojsci i napadala istok Hrvatske. Kraj citata iz mog izlaganja. U Županijsko državnom odvjetništvu u Osijeku naglašavamo ne radi niti jedan dužnosnik koji je aktivno sudjelovao u agresorskoj vojsci i napadao istok Hrvatske (9.3.2018.) Međutim, kako se iz ostalih dijelova njegove izjave može zaključiti da se ta izjava odnosi na Miroslava Kraljevića, zamjenika u županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, koji radi u odjelu za ratne zločine, tako županijsko državno odvjetništvo u Osijeku radi istinitog izvješćivanja javnosti, i ako se ova izjava odnosi na Miroslava Kraljevića, objavljujem činjenice i točne informacije s ciljem zaštite osobnog i profesionalnog integriteta imenovanog državno odvjetničkog dužnosnika kao i ugleda državno odvjetničke organizacije. Miroslav Kraljević živio je prije rata sa svojom obitelji u Šidu gdje je kao diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom radio u tadašnjem … [[Govornik se ne razumije.]] Nikad nije bio član saveza komunista, tijekom '98. … [[Govornik se ne razumije.]] prekršajno je kažnjavan zbog pjevanja hrvatskih pjesama u srpnju '91. nakon … [[Govornik se ne razumije.]] hrvatske policije u Iloku u centru Šida… pretukli su ga pripadnici četničke paravojne postrojbe Beli orlovi. Krajem prosinca '91. prisilno je mobiliziran u postrojbi Teo Šida pri čemu nikada nije napuštao područje Republike Srbije, niti sudjelovao u bilo kojoj vrsti ratnih djelovanja. Tom prilikom trebao je kao hrvatski nacionalist biti likvidiran zajedno s još dvojicom mobiliziranih muškaraca o čemu postoji pisani dokazi. Nakon 20-tak dana je demobiliziran itd. preskočiti ću jedan pasos, nije vam to problem način, u lipnju '92. boravi u Osijeku tražeći stan za svoju obitelj, trajno napušta Republika Srbiju 4. rujna '92. gdje ilegalno prelazi granicu s Mađarske itd. žurim malo radi vremena, a ne da nešto prikrijem.

Ured vijeća za nacionalnu sigurnost, je više puta nakon provedenih sigurnosnih provjera davao pozitivno uvjerenje o Miroslavu Kraljeviću za pristup kvalificiranim podacima najvišeg stupanja tajnosti i vrlo tajno itd. Njegov rad je ocjenjivan svaki put i zaključeno je kako svoju državno odvjetničku dužnost obnaša, savjesno, stručno i uredno. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku smatra kako su posljednjih mjesec dana neistine objavama, izjavama, pojedinaca a te izjave pojedinaca odnose se na mene, dakle, povrijeđena temeljna ljudska prava Miroslava Kraljevića, kao sobe obiteljskog čovjeka, hrvatskog branitelja i kao državno odvjetničkog dužnosnika, kaže se u priopćenju … [[Govornik se ne razumije.]] tada. Dakle, jasno i nedvosmisleno se može izvući zaključak da je Branimir Glavaš bio lažov kada je sudjelovao u raspravi, ne spominjući ime na koju osobu se to odnosi, međutim, Državno odvjetništvo ŽDO Osijek se u tome prepoznao. Međutim, ima očito ta reakcija i priopćenje Županijsko državno odvjetništvo me jednostavno natjerano da nastavim tu priču do kraja.

Izjavljujem da ću odgovorno i disciplinarno izvršavati postavljene zadatke i da ću se pridržavati postojećih saveznih zakona i drugih akata i naređenja koje reguliraju odnose i život i rad u jugoslovenskoj narodnoj armiji.

Nastavljam sa drugim dokumentom, ukazujem na datum koji ću sada izgovoriti, u glavi dokumenta Republika Srbija, Ministarstvo obrane, Sektor za ljudske resurse, Uprava za kadrove, broj 1196-4 od 13. travnja 2018. g. Dakle, stara je potvrda svega jedno 5, 6 dana.

Dužan sam posjetiti i one koje slabo pamte, a još brže zaboravljaju da je Tovarnik dao ogromnu žrtvu o stvaranju neovisne Hrvatske države, da je napad na Tovarnik agresorskih snaga izvršen u vremenu od 19.-22. rujna kada je Tovarnik okupiran. Tovarnik je prije 27 g. dao veliku žrtvu u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske. Imena njih, 75 poginulih na spomen obilježja, obilježju trajno podsjećaju na žrtvu koju su podnijeli. Poslije okupacije sela, mnogo ljudi je mučeno i barbarski ubijeno. Žene su silovani, veliki veliki broj mještana odvođen je u srpske koncentracijske logore, mnoge kuće porušene i spaljene. Postavljam pitanje, da li bi hrvatski građani srpske nacionalnosti koji je bio branitelj i pripadnik HV-a 1991.-1992. godine, ako i za koju godinu preseli ili je preselio u Republiku Srbiju bio izabran za zamjenika državnog odvjetnika u Republici Srbiji? Ukoliko se utvrdi točnost saznanja, mojih saznanja sa kojima raspolažem, tražim da se pokrene postupak njegovog razrješenja pred Državno-odvjetničkim vijećem. Još jednom dajem potporu novom državnom odvjetniku, glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeliniću, dajem mu kao saborski zastupnik i u zadatak da se izvrše ove provjere preko Sigurnosno-obavještajne agencije i drugih državnih institucija i da se u slučaju utvrđivanja točnosti ovoga što govorim obavezno pokrene postupak razrješenja Miroslava Kraljevića kao zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Osijeku. Jedan detalj iz kancelarije današnjeg zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Osijeku, na zidu u njegovoj kancelariji poput životnog mota, životnog gesla, stoji, junaštvo je kada sebe branimo od drugoga, čojstvo je kada drugog branimo od sebe. Izreka je Marka Milanova Popovića Drekalovića, Srbina iz Crne Gore, narodnog književnika, vojskovođe i vojvode iz plemena Kuća, u mladosti perjanik kod kneza Crne Gore Danila Petrovića. Interesantno je kako Miroslav Kraljević ima upravo to geslo, taj životni moto koji ga vodi u njegovom radu. Vrijeme pomalo ističe, dakle, još jednom ponavljam, u ime Kluba HSLS-a, HDS-a i HDSSB-a, podržavamo izbor novog glavnog državnog odvjetnika gospodina Dražena Jelenčića, a u ime HDSSB-a i u moje osobno ime podsjećam i glavnog državnog odvjetnika i Sigurnosno-obavještajnu agenciju RH, kao i sve ostale institucije koje su bile dužne raditi na tome da izvrše dodatnu provjeru. Dobili su sve brojeve, sve podatke, kako sam ja došao do toga, mislim da oni mogu taj dio posla odraditi lijevom rukom. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Glavašu na ovoj raspravi. Poštovani gospodine Glavaš, tema je Prijedlog odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika, vi ste govorili o određenim kadrovskim problemima unutar državnog odvjetništva, ali u duhu demokracije pustio sam vas da govorite iako je tema malo drugačija. Imamo jednu povredu Poslovnika. Gospodin Predrag Matić, izvolite. Onda ispričavam se, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Ispravno ste detektirali jednu povredu Poslovnika, a to je ona koja se odnosi na govor izvan teme. Međutim, povrijeđen je čl. 238. i u dijelu gdje je govornik odstupio od općih pravila ponašanja u Saboru. Naime, umjesto da govori o temi, gospodin Glavaš je iskoristio gotovo čitavo svoje izlaganje za difamaciju osobe koja je bila tužitelj u postupku koji se protiv njega vodio. Mislim da je to nešto na što treba reagirati i na što ste vi kao predsjedatelj trebali ukazati, prekinuti ga i izreći mu opomenu. Hvala. Moja je procjena bila da ga ne želim prekidati i mislim da nije povrijeđen Poslovnik, a ako niste zadovoljni odgovorom, molim vas da vašu žalbu proslijedite nadležnom Odboru za Ustav. Hvala lijepo. Nakon što je izvršilo izlaganje gospodina Glavaša, vi ste rekli ono što ste u stvari trebali i ranije reći. Naime, ili sam ja promašio temu ili ja ne znam što je pisac htio reći. Naime, ovdje raspravljamo o novom državnom odvjetniku, a mi smo čuli ovdje puno toga o liku i djelu gospodina Miroslava Kraljevića kojeg ja inače ni ne znam ni tko je, nit me zanima u životu, ali ako je gospodin Glavaš htio govoriti o ljudima koji su u državnim službama i visoki dužnosnici, a '91. su bili u JNA i napadali na RH, moram ga podsjetiti da čak i u ovom Saboru sjede takve osobe, a imamo ih i u Vladi, imamo ih i u drugim institucijama, pa mislim da ovo nije bilo mjesto i vrijeme da se govori o dotičnom Miroslavu Kraljeviću. Na početku povrede Poslovnika trebali ste spomenuti članak, koji niste spomenuli. Niste ispoštivali Poslovnik jer ste prekršili vrijeme, ali eto, ja sam vas pustio u duhu demokracije. Već sam dao odgovor gospodinu Grbinu pa isto je takav odgovor za vas. Ne smatram da je povrijeđen Poslovnik, a vama hvala na pomoći kako bi trebao voditi sjednicu. Imamo još jednu povredu Poslovnika. Poštovani kolega Branimir Glavaš, izvolite. I gospodin Peđa i gospodin Matić su povrijedili Poslovnik i zloupotrebljavaju Poslovnik kako bi dali meni repliku. Gospodin Miroslav Kraljević je bio županijski državni odvjetnik u mom slučaju, apsolutno s indignacijom odbacujem da je to jedan promil motiva što sam ja progovorio o ovome slučaju. Gospodin Miroslav Kraljević je za mene završen slučaj, ali ovo je istina i pozadina što se događa u državnom odvjetništvu i novi glavni državni odvjetnik to stanje mora riješiti jer to njihovi prethodnici nisu riješili. Ponovno isti odgovor kao i kolega, tako da molim vas, nemojte zlorabiti institut povrede Poslovnika u buduće. Hvala vam lijepo. Izvolite gospodine Grbin. Poslovnika Hrvatskog sabora, a vezano uz ovu točku dnevnog reda kao i izlaganje kolege Glavaša molim da mi se odnosno da se našem klubu odobri stanka u trajanju od 10 minuta, a isto tako molim da mi se u skladu sa člankom 248. stavkom 2. omogući da u trajanju o 2 minute izložim razloge za traženje ove stanke. Zahvaljujem. Stanke se kao što znate po novom Poslovniku mogu odobriti od 13 sati pa na dalje. Ne ovo je ono o čemu vi govorite je slobodna rasprava u ime kluba. Ovdje se radi o stanci kojom govorimo o nekakvim problemima koji su se dogodili vezano uz raspravu. Slobodno se vi ustanite i obrazložite. Da li mogu za govornicu ili moram s mjesta? Izvolite. Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče. Jučer smo na žalost svjedočili nemilim događajima u srpskoj Skupštini, gdje je jedan osuđeni ratni zločinac uvrijedio i napao Republiku Hrvatsku napavši naše simbole. Nadao sam se da smo mi u našem Parlamentu imuni od toga, jer mi u našem Parlamentu nemamo ratne zločince. Imamo samo one protiv kojih se vode postupci zbog ratnog zločina, ali nisam očekivao da će ti protiv kojih se vode postupci iskoristiti raspravu o imenovanju novog glavnog državnog odvjetnika kako bi se obračunali sa onim tužiteljima, državnim odvjetnicima koji su u okviru svojeg posla vodili postupke protiv njih. Međutim, prevario sam se. Zbog toga tražimo ovu stanku, ali i ne samo zbog toga. Kolega Glavaš je citirajući dopis Državnog odvjetništva iz Osijeka pročitao gotovo sve, ali nije pročitao sve. Nije pročitao jedan izuzetno važan pasos, nije pročitao pasos koji potvrđuje da je gospodin Kraljević bio na bojišnici. Taj pasos potvrđuje da je gospodin Kraljević na bojišnici proveo dva mjeseca. Ta bojišnica je bila u Nuštru. Koliko se tamo pucalo ne znam, ali vjerujem da pripadnicima Desete domobranske pukovnije Hrvatske vojske kojoj je gospodin Kraljević bio član nije bilo lako kada su bili izloženi napadu srpskog agresora. Međutim, gospodin Glavaš je to prešutio jer se koncentrirao samo na jedno jedino, a to je difamirati onoga tko protiv njega vodi postupak. Takvo čemu u Hrvatskom saboru nije mjesto i zbog toga tražim da nam se omogući stanka u trajanju od 10 minuta kako bi malo smirili tenzije i onda ovu raspravu vratili na ono što je njen predmet, a to je rasprava o glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske i osobi koja bi od sljedećeg tjedna trebala vršiti tu dužnost. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grbinu. Poštovani kolega Grbin vi govorite o smirivanju tenzija, a vi ih dodatno podpirujete i na jedan način omalovažavate saborske zastupnike, kolegu Glavaša sa svojim izjavama i svojim ponašanjem odstupate od općih pravila o ponašanju u Hrvatskom saboru. Tako da molim vas da se u buduće klonite takvih situacija. Izvolite gospodine Glavaš, odobrena će vam bit stanka u trajanju od, iza 13 sati kao što je to Poslovnik predvidio. Hvala lijepo. Izvolite gospodine Glavaš. U ime kluba HSLS-a, HDS-a tražim i ja dvije minute da objasnim zašto tražim stanku. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege i ja tražim stanku. I ja tražim priliku da odgovorim na neistine gospodina Grbina. Nije uopće sporno da je Državno odvjetništvo u svom priopćenju od 9. ožujka navelo taj datum od 16. prosinca do 8. ili 9. rujna. Sporno je to što je zatajilo u dva navrata aktivno sudjelovanje u oružanoj agresiji i odredilo točno pravce borbenog djelovanja koje je ili zatajio Miroslav Kraljević Državnom odvjetništvu i Sigurnosno-obavještajnoj agenciji i u provjerama ili ga Državno odvjetništvo, Županijsko Državno odvjetništvo namjerno skriva. I još nešto. Gospodin Kraljević ne vodi moj proces, on ga je vodio, sada ga ne vodi i proces ide u sasvim drugačijem smjeru nego što bi to želio učiniti gospodin Kraljević. Gospodin Kraljević je dežurna osoba za vođenje takvih političkih montiranih procesa. On ga je vodio u prvoj fazi protiv mene, vodio ga je protiv Đure Brodarca, a i sada ovih dana on dobiva nalog od bivšeg državnog odvjetnika da vodi konkretne procese uskočkog značaja protiv određenih ljudi i poznatih hrvatskih nogometaša. Odjednom se prekvalificirao od stručnjaka za ratne zločine, sada i za stručnjaka za lažna svjedočenja. Molim i ja stanku od 10 minuta. Zahvaljujem gospodinu Glavašu. Imamo povredu Poslovnika gospodin Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem. Prvi puta kada me sukladno članku 238. niste opomenuli ako sam odstupio od pravila ponašanja u Hrvatskom saboru što ako ste utvrdili takvo odstupanje ste bili dužni učiniti a drugi put kada ne činite razliku između stanke i članka 248. i iznošenja stajališta kluba zastupnika i članka 249. Sukladno novom Poslovniku, klubovi zastupnika mogu jednom svakog dana tražiti stanku.

Druga stvar, mijenjali smo Poslovnik da ne bude stanke ovako kao što je, prema tome, kolege kad su tražile stanku su trebale obrazlagati sa mjesta a ne iza govornice i druga stvar, stanke se odobravaju temeljem članka 249. a) Ja sam odobrio gospodinu Grbinu da dođe tu za govornicu tako da nije on odgovoran za to. … [[Upadica Šuker, ne čuje se.]] Nemojte se vi brinuti, ne mislim da je povrijeđen Poslovnik temeljem toga što ste vi iznijeli tako da idemo dalje sa radom odnosno budući da zatražene su dvije stanke. Imamo još jednu povredu Poslovnika, poštovani gospodin Branimir Bunjac, izvolite.

Znači članak 248. govori o stanki nakon koje nema nikakve dalje diskusije, ona se jednostavno služi tome da se zastupnici u klubu konzultiraju o nekoj temi, a stajalište kluba zastupnika je drugo, znači to je članak 249. koji kaže da se u vremenu između 13 i 15 sati iznosi stajalište za govornicom dolje ovdje u ovoj dvorani. Prema tome, to su dva potpuno različita pojma koja ne znam da li vi dovoljno razumijete, evo došao vam je tajnik pa vam možda on može pomoći. Mislim da niste dobro pratili izlaganje onih koji su to govorili tako da ne smatram da je povrijeđen Poslovnik.

U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. S obzirom da sam tražio stanku, i da ju vi niste odobrili u trajanju od 10 minuta, sukladno odredbama Poslovnika, najavljujem da ću od Odbora za Ustav tražiti tumačenje kako bi se ovo utvrdilo.